Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Amandman 190 poštovane zastupnice Sabine Glasovac. perspektivi strukturnih fondova u sredstva predviđena u prijedlogu Državnog proračuna za 2022. g. omogući nastavak ulaganja u kontinuiranu provedbu obrazovnih reformu te su ista dostatna za sve planirane aktivnosti. Ujedno bih napomenuo da je unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za sustav obrazovanja i znanosti predviđeno i osigurano 7,5 milijardi kuna, kao što će se financirati mnogi drugi projekti iz redovne financijski omotnice sljedećeg Višegodišnjeg financijskog okvira. Državni tajniče, najavljuju se u ovom Proračunu veliki infrastrukturni projekti koje podržavam. Ulaganje, prije svega u osnovnoškolske infrastrukturne projekte kako bi se osigurala cjelodnevna nastava u školama i to je nešto što, oko čega treba postojati u Hrvatskoj konsenzus. Međutim, kada izgradimo te objekte onda je pitanje tko će u njima raditi i kakva nastava će se provoditi. Znači ja smatram da paralelno sa velikim infrastrukturnim investicijama treba raditi i na onome što već imamo spremno, a to je cjelovita kurikularna reforma kao i jedan od bitnih dijelova Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Zašto sam predložila da se u ovom Proračunu sredstva za provedbu kurikularne reforme povećaju za 10 milijuna kuna? Zato što se posljednje dvije godine na njoj naprosto nije radilo zbog toga što smo se svi našli u novo normalnim odnosno nenormalnim okolnostima, a prije toga 4 godine, što sam već rekla u jednom obrazloženju na prethodni amandman, prema kurikularnoj reformi ponašalo se kao prema nekakvom stelaži u šoping centru gdje se iz nje uzimalo ono što se nekome sviđalo odnosno ministrici sviđalo, odbacivalo ono što joj se nije sviđalo. Stoga ja smatram da ministarstvo treba ubaciti u 5. brzinu i treba nadomjestiti sve ono što je propušteno svih ovih godina i voditi računa o tome da se cjelovita kurikularna reforma, onako kako je zacrtana i provodi. Amandman 191. poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Predložena sredstva dostatna su za sve planirane aktivnosti u '22. g. kao i kod prethodnih obrazloženja te aktivnosti se financiraju s nekoliko aktivnosti s time da nastavno na ovaj prethodni amandman obrazovne reforme podrazumijevaju ulaganja u ovo projekt cjelodnevne nastave, uključuje upravo mnoge ekstra kurikula aktivnosti kao i novu strukturu rada unutar sustava cjelodnevne nastave do 15 sati, a ekstra kurikula aktivnosti će se raditi od 15 do 17. Pa isto kao i kod amandmana za osnovnu školu. Neću se složiti kada govorimo o visokom obrazovanju i srednjim školama, mislim da su izvannastavne aktivnosti još važnije upravo zbog ovoga odgojnog elementa koji imamo u, odnosno kojeg bi barem trebali imati u sustavu obrazovanja te zbog toga ću tražiti glasanje o istom amandmanu. Amandman 192. Kluba zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. S predmetne aktivnosti financiranju se isključivo najprioritetniji objektu u kojima je ugrožena sigurnost učenika i zaposlenika, a za kapitalne investicije u osnovnim i srednjim školama planirana su sredstva u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti koja do 2026. g. ukupno iznosi 2 837 000 000 kuna te će se javni pozivi raspisati u prvoj polovici sljedeće godine. Izvolite.

Ove godine je započela prva faza izgradnje sportske dvorane u vrijednosti otprilike 5 milijuna kuna koju financira Međimurska županija, a potrebno je izaći još dodatnih 8 milijuna.

Znači samo za osnovne škole je predviđeno 2 milijarde 280 milijuna kuna i bit će prilika javni poziv. Glavni fokus tog poziva će biti upravo da se poveća broj osnovnih škola koje će raditi u jednoj smjeni. Ovaj puta se radi o školi u Donjem Mihaljevcu koja spada u Osnovnu školu Sv. Marija, kako se radi o sigurnosti djece i djelatnika, a ne izvođenjem navedenih radova i mogućnost samog zatvaranja područne škole koja je žila kucavica naselja Donjeg Mihaljevca vjerujem da će se njezina kompletna rekonstrukcija uvrstiti tih 8 milijuna da li je to bilo u plan oporavka ili u proračun bez obzira s koje pozicije.

Ovoga projekt, mislim da se to radi o projektu dogradnje zgrade područne škole u Donjem Vidovcu. Znači opet smo u Donjem Međimurju ta područna škola bi trebala imati jednosmjensku nastavu i trebalo bi dograditi i tražila sam sredstva za početak realizacije rekonstrukcije područne škole, ali kao što ste vi dali svoj odgovor tako i ja tražim glasanje o ovom amandmanu.

Amandman 197. poštovanog zastupnika Mišela Jakšića. Hvala. O amandmanu ćemo glasovati, poštovanog zastupnika nema. Amandman 198. Kluba zastupnika MOST-a. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i u ovim prethodnim amandmanima. I o ovom amandmanu ćemo glasovati. Amandman 199. je zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao za prethodni. Hvala. Hvala vama i o njemu ćemo glasovati, odnosno amandmanu, ne o Bulju. Amandman 200. zastupnice Sanje Radolović. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i za ove prethodne amandmane. Hvala. Zahvaljujem još jednom. Dakle, danas je Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula jedna od najvećih glazbenih škola u Hrvatskoj. Pohađa ju preko 500 učenika i broji 60 nastavnika i ostalog osoblja. Treba reći da sada djeluju u skučenim uvjetima budući da su morali napustiti monumentalnu zgradu u Smareljinoj ulici koja zahtjeva dakle prvo izradu projektno tehničke dokumentacije i to je bila intencija mog amandmana da se sa milion kuna izradi idejno rješenje, glavni izvedbeni projekt, projekt opreme, a sa preostalih milion kuna da se krene u početnu fazu građevinsko obrtničkih radova, a sve kako bi se dakle mogli osigurati uvjeti za sufinanciranje iz EU fondova ukoliko opet bude sredstava za sufinanciranje kroz energetsku obnovu ili sredstva za kulturnu baštinu. Također htjela bih vam samo ukazati na jednu činjenicu, vi stalno govorite da nam odbijate amandmane zbog toga što će biti to financirano ili sufinancirano kroz NPO, ja mislim da bite kao resorno ministarstvo trebali malo ukazati dakle jedinicama lokalne i regionalne samouprave, tu pritom mislim prvenstveno na jedinice regionalne samouprave budući da sve što se bude trebalo sufinancirati iz NPO-a vezano za osnovno i srednje školstvo morat će biti stavljeno na neki način ili u županijske razvojne strategije ili u županijske proračune. Vi znate da imamo različitih političkih situacija na području Hrvatske i mislim da bi resorno ministarstvo kao jedan odgovoran akter i sudionik trebalo dakle i kontaktirati sve jedinice lokalne i regionalne koje imaju intenciju javiti se za sufinanciranje rekonstrukcije, dogradnju ili izgradnju škola budući da je poziv već objavljen i za zajam Svjetske banke na vašim stranicama, a jako malo o tome znaju jedinice lokalne dakle osnivači škola i mislim da je već prošlo ne 5 do 12 nego da je već 12 i 5 po tom pitanju.

Budući da je Istarska županija osnivač te navedene škole međutim kako biva situacija u našoj županiji, a tako i u ostatku Hrvatske upravo ovo što sam vam maloprije govorila. Politička situacija je takva da županijska vlast ne želi staviti u proračun niti sufinanciranje projektno tehničke dokumentacije. Sada se kroz par dana očekuje u Istarskoj županiji izglasavanje županijskog proračuna, a niti početni korak za osnovnu školu navodim ovdje Fažana kao i druge škole nije stavljen, niti projekcije proračuna pa mene zanima kako vi to planirate onda da ćemo mi to moći isfinancirati NPO-a. Dakle, nećemo ispuniti osnovne zakonske preduvjete za to. Dobro, amandman 202. iste zastupnice, izvolite. Amandman se ne prihvaća uz ova ista obrazloženja kao i za prethodne, a evo još samo jedna napomena usput odgovaram na pitanja.

Ja ću malo iskoristit priliku za repliku, ok, NPO-om kažete da će biti financiran 100%, ali što je sa onim zajmom ona 30 milijardi što se digao na račun sredstava Ministarstva znanosti što je upravo objavljen javni poziv koji ide paralelno sa MPO-om Dakle, mi smo se obvezali u Nacionalnoj razvojnoj strategiji da ćemo sa pitanjem našeg školstva doći sa tisuću i 400, tisuću 96 sati da ćemo doći na 4 tisuće nastavnih sati i to ćemo rekli smo financirati 100% iz MPO-a i dijelom iz sufinanciranja zajma Svjetske banke. Dakle, neće svi moći ući u program MPO-a jer za to jednostavno nema sredstava za dogradnju školskih dvorana, blagovaonica, knjižnica i svega ostaloga da treba da bi mi ispunili te preduvjete. Ovaj amandman se odnosio na sredstva za opremanje umaške srednje škole koja je sama gdje je Grad Umag zaista sam snosio veliki rizik gdje opet Istarska županija nije htjela uskočiti sa 1 lipom sufinanciranja, gdje su sami izradili projektno-tehničku dokumentaciju, gdje su izgradili cijelu srednju školu na 3000 metara kvadratnih na 3 etaže koja će zasigurno biti jedna od najmodernijih u državi i naravno sada im nedostaju sredstva za opremanje, koja, to treba također reći da nam je opremanje veliki problem u cijelom sustavu financiranje EU projekata kao i na … mehanizmima gdje se financira visoki rok bau itd. Dakle, ja ne znam da li će to biti i nadam se da hoće kroz MPO. Ali to bi zaista trebalo vidjeti kroz naše operativne programe i jako dobro to ispregovarati. Jel' tražite glasovanje možda? … [[Upadica se ne razumije.]] Hvala vam lijepa. Amandman 203. zastupnika Marijana Pavličeka. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i za prethodne amandmane. Paralelno se pripremaju i programira sljedeći … u kojem se očekuju ostala sredstva.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao na prethodni amandman. Onda ćemo i o njemu glasovati. Amandman 205 također gospodina Marijana Pavličeka. Ne prihvaća se uz obrazloženje kao na prethodnom. I o njemu ćemo glasovati. Amandman se ne prihvaća. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti predviđene su znatne promjene ne samo u programu predškole, već i u ostalim programima za djecu od dobi od 3 godine starosti do polaska u školu. Stoga su sredstva za predškolski odgoj i obrazovanje za naredno razdoblje osigurana kroz sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od milijardu i 620 milijuna kuna te su dostatna za planirane aktivnosti, a dodatno će biti osigurana i sredstvima kohezijske politike. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Dakle danas cijeli dan slušamo o tome da će se problemi riješiti sredstvima koja će biti dodijeljena za Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Jer kolika god ona bila a i pitanje je kolika će biti ovisno o tome što ćemo povući ona su i dalje manji dio našeg proračuna. Stoga je zapravo riječ o jednom joker obrazloženju, jednoj isprici koja pokušava zamagliti činjenicu da vi u određene stvari ne želite ulagati. Konkretno ja sam ovdje tražila da se dodijele sredstva za odgoj i naobrazbu djece u programima predškole da se povećaju za 4 milijuna kuna. U čemu je stvar? Riječ je o dobro poznatom problemu. Dakle Hrvatskoj itekako nedostaje odgojitelja u dječjim vrtićima. Procjene su da nam nedostaje oko 2 do 3 tisuće odgojitelja, a to je uz obzir da nije niti dovoljan broj djece uključen uopće u predškolski sustav dakle 82% trebali bi imati minimalno 92% Pa možete zamisliti koliko nam onda doista nedostaje odgojitelja da bi imali kakav takav kadar u vrtiću koji je sposoban obrazovati i baviti se našim predškolcima.

Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i na prethodni uz dopunu da pored ove infrastrukture i tih milijardu i 620 milijuna ima puno aktivnosti koje se planiraju. Znači pitanje održivosti i jednog modela financiranja u MPO-u jasno piše do kraja drugog kvartala 23. godine se mora donijeti taj model.

Amandman 208 zastupnice Romane Nikolić. Amandman se ne prihvaća. Na aktivnosti na Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurana su sredstva za djecu s teškoćama u razvoju, a u skladu sa planiranim promjenama osigurana su i sredstva za stvaranje preduvjeta za veću uključenost djece s teškoćama u sustav ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Ostajem pri amandmanu i tražim glasanje.

Amandman se ne prihvaća. Rashodi za zaposlene u osnovnoškolskom obrazovanju su predloženi u dostatnom iznosu temeljem trenutno ugovorenih materijalnih prava zaposlenika.

Poštovani državni tajniče, ja mislim da vam je poznata činjenica da imamo na snazi jedan vrlo ružan virus koji se zove Covid-19, nadam se da vam je poznata ta činjenica. I nedavna istraživanja instituta za društvena istraživanja koji su pohvatili 27 tisuća učenika, 417 stručnih suradnika i 4796 učitelja i nastavnika pokazala je da je pandemija negativno ili izrazito negativno utjecala na život većine učenika, njihovu motivaciju i mentalno zdravlje. Posebno zabrinjavajuće što je istraživanje pokazalo da su u značajnom porastu depresivne i anksiozna stanja kod učenika, te fobije i strahove. Pri tome treba imati na umu i oni učenici koji se nalaze na područjima koji su zadešeni potresima gdje sasvim sigurno imaju posljedice i niz traumatičnih događaja. Jednako tako nadam se da vam je poznato da imamo na snazi iz 2008.g. državni pedagoški standard koji kaže da osnovnoškolski i srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja traži i određeni broj zaposlenika koji je vezan uz broj učenika, a koji bi pomogli učenicima u takvim stanjima. Istraživanje jedne udruge koja se zove „Psihološko proljeće“ pokazalo je da čak 233 osnove škole zapošljavaju manji broj stručnih suradnika od propisanog pri čemu psihologa zapošljava samo 43% škola. Dakle ja se državni tajniče nadam da je ovo vama sve poznato. Nadam se da je uloga i zadaća ministarstva da pomognu djeci u takvim situacijama i ovim amandmanom mi samo smo htjeli osigurati sredstva da bi mogli zaposliti i djelatnike koji bi mogli pomoći našoj djeci u osnovnoj, a vezan je dalje i amandman uz srednje škole [[Upadica: Vrijeme]] i molim vas da se o ovom amandmanu glasa. Jedna od ključnih ulaganja u odgojno obrazovnom sustavu je upravo kao što sam spomenuo izgradnja dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama koje bi trebali realizirat do 2026.g., a kojima bi se u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od 3.g. do polaska u školu povećao obuhvat sa postojećih 76,3 na 90% Znači za ovu investiciju osigurano je milijardu i 620 milijuna kuna. Očekujemo raspisivanje javnog poziv u narednih 60 dana. Pozicija je EU izvor, ovaj iznos predstavlja planirani projicirani iznos koji će se ugovoriti i potrošiti slijedeće godine.

Međutim, generalni problem svega ovog što sam ja tražila oko dječjih vrtića je popunjenost dječjih vrtića i kapacitet istih jer djeca iz svojih naselja, svojih općina, svojih gradova idu u druga naselja okolna, što predstavlja generalno problem za roditelje koji moraju voziti. S obzirom da će sve to biti osigurano u NPOO-u vjerujem da ćemo ta sredstva na neki način i osigurati u suradnji s vama i da ćemo olakšati roditeljima vrtićke dane. Tražite glasovanje? Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i prethodni. Hvala vam lijepa.

Amandman se ne prihvaća.

Vezano uz pozive za vrtiće prije mjesec i pol dana smo poslali dopise i najavili poziv svim općinama i gradovima, zatražili ih da iskažu interes u različitih 9 Excel šitova. Oni su to do 15.11. dostavili i interes koji su iskazali nije veći od planiranog broja mjesta za koji smo javili. I sad temeljem tog interesa će se raspisati kriteriji.

Amandman 213. se ne prihvaća uz odgovor kao i na prethodni. Osim što postoji veliki, veliki broj kapaciteta vrtića tako i postoji velika potreba za zapošljavanje djelatnika u tim institucijama radi što kvalitetnije provedbe sustava predškolskoga odgoja i obrazovanja djece. Amandman se ne prihvaća.

Poštovana zastupnice Selak Raspudić, izvolite. Ne prihvaćam ovo cinično obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Pa znate da se nalazimo u godini čitanja, mogli ste bar eto simbolički ovaj amandman prihvatiti da pokažete da nešto i mislite učiniti u praksi kada već promovirate knjige. Naime, ja sam tražila da se za milijun kuna poveća stavka opremanja osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom. Procjene su da po učeniku treba godišnje nabavljati minimalno pola do dvije knjige, a mi ispunjavamo otprilike sa sadašnjim sredstvima nekih 40% tih potreba. Netko ciničan ustvrdit će da srećom djece u školama ima sve manje, pa prema tome ne morate toliko izdvajati za tu stavku, a netko malo promućurniji reći će možda i da je popis lektire fleksibilan odnosno napravljen tako da je malo obveznih naslova upravo zato da vi ne biste morali izdvajati tolike novce za opremanje školskih knjižnica. Doista neki od nas su odrasli i u školskim i u izvanškolskim knjižnicama i to je jedno od ključnih mjesta u razvoju djeteta, a danas se djeca kada se radi o lektiri najmanje mogu osloniti na školske knjižnice i njihovi su roditelji primorani trčati okolo po cijelom gradu da bi pribavili one naslove koji se nalaze na obveznom popisu. Takvo nešto je nedopustivo u zemlji koja voli proglasiti čak i godinu čitanju. Stoga ne mogu prihvatiti ovo vaše obrazloženje koje i samo po sebi nije dovoljno precizno jer ste rekli tek samo za vaše planirane aktivnosti, a možemo samo nagađati koje su to ako ih uopće ima i tražit ću naravno da se o navedenom amandmanu glasuje. Da, želimo više lektire u školskim knjižnicama jer one za to i služe, a možda onda bude i više djece u tim istim knjižnicama, pa i u našim domovima.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče nastavit ću tamo gdje sam stala vezano uz osnovnoškolsko obrazovanje. Dakle, prema podacima iz e-matice Ministarstva znanosti i obrazovanja trenutno psihologa zapošljava 47% osnovnih, te 55% srednjih škola. Ono što nas upozoravaju iz Udruge Psihološko proljeće da ministarstvo svake godine zapošljava pripravnike. To znači da svake godine određeni broj psihologa ulazi u školski sustav, ali veliki broj ih jednako tako svake godine i izlazi zato što vrlo mali broj škola nakon završetka pripravništva raspisuje natječaj za radno mjesto psihologa. Dakle, psihologa u školama ste potpuno zaboravili. Ove zadnje dvije godine su nam pokazale kakvo nam je stanje, pokazale su nam i stanje i u osnovnim školama. U srednjim školama je jednako tako dramatično. I umjesto da malo razmislite, promislite i odlučite se ipak za model u kojem ćete razumno i racionalno na određeni broj učenika omogućiti da se psiholozi zapošljavaju vi ovako hladno kao da nismo imali Covid odnosno kao da ga još uvijek nemamo, kao da nismo imali potres vi vrlo hladno i nekako ne čini mi se ni s najmanjom dozom empatije odbijate ovaj amandman. Ono što je važno za reći da veliki broj djece uopće nema pristup psihološke pomoći. Naime, u Hrvatskoj je jedan psiholog na svakih 925 učenika. Čini mi se da je stanje kada je o tome riječ zaista alarmantno i ovakav jedan vaš hladni odgovor govori o tome da uopće ne razmišljate o ovom problemu. Hrvatska i svijet se suočila sa novim načinom življenja i tom novom načinu življenja traži i neke promjene i u vašem ministarstvu i stoga tražim glasanje i o ovom amandmanu.

Zakona o proračunu, Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 23. i 4. u posebnom dijelu u okviru razdjela 0.80 Ministarstvo znanosti i obrazovanja povećava se kapitalni projekt K578064 Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, izvor financiranja 11, opći prihodi i primici pod skupina računa 421 građevinski objekti za iznos od 6 milijuna kuna u 22., 2022. godini iznosi 7 milijuna i 900 tisuća kuna. Sredstva za povećanje ove aktivnosti osiguravaju se smanjenjem rashoda u posebnom dijelu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 22. s projekcijama 23. i 4. u okviru razdjela 0.80 Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa aktivnosti A580037 javni međumjesni prijevoz učenika srednjih škola, izvor financiranja 11, opći prihodi i primici podskupine računa 363 pomoć unutar općeg proračuna za 6 milijuna kuna u 22. godini. Isti iznosi 277 milijuna 210 tisuća 210 kuna. vas ovo zadovoljava? zahvaliti jer je konačno ovaj apel kojeg sam uputila i premijeru Plenkoviću nekako došao do odjeka i mislim da su sa današnjim danom kada su čuli djelatnici, roditelji, skrbnici čuli da su ova sredstva za Centar za odgoj i obrazovanje odobrena srca su im puna. Tako da hvala još jednom i nadam se da ćete pratiti sav ovaj razvoj škole i izgradnju nove školske zgrade jer kao što uvijek ističem sve nas na kraju povezuje isti zajednički cilj. To je da djeca sa poteškoćama postanu djeca mogućnosti i stoga hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Predložena sredstva dostatna su za planirane aktivnosti za osiguranje prijevoza učenika srednjih škola s teškoćama u razvoju koja se planiraju i izvršavaju na temelju detaljne analize, potrebe za svaku školsku godinu.

Naravno da je riječ o jednoj od skupina koje zahtijevaju našu posebnu pažnju i da općenito kada govorimo o njihovim potrebama bilo prijevoza, bilo nastave mnogi problemi ostaju neriješeni. Jedan od najvećih problema je svakako uopće pronaći osobe koje će im omogućiti da dođu do svojih osnovnoškolskih ustanova i da unutra mogu biti dio nastavnog procesa. Primjerice pomoćnici u nastavi koji bi ih trebali u kvalitetnijim odgojno-obrazovnim sustavima pratiti od doma do škole jedni su od onih koje je najteže naći na tržištu što je jasno zašto. Dakle, osim što dobivaju isključivo ugovore na određeno što se ti natječaji raspisuju u trenutku kada je već odavno trebalo biti poznato hoće li raditi i što im je potrebna detaljna edukacija da bi mogli obavljati tako zahtjevnu zadaću, a što su sve problemi na koje se uopće ne odgovara već godinama zanemarivanjem ovih politika ovo što nećete izdvojiti za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju samo je nastavak takve vaše politike, mislim da bismo kao društvo mogli učiniti puno više za djecu s poteškoćama u razvoju, stoga ću tražiti da se o ovom amandmanu glasuje. Amandman se ne prihvaća, sredstva za obrazovanje odraslih povećana su u zadnje dvije godine te su dostatna za planirane aktivnosti. Hvala. O ovom amandmanu ćemo glasovati.

Ne prihvaćam obrazloženje iz dva razloga, prvi je što ste se upravo pohvalili činjenicom da pada broj učenika koji trebaju prijevoz što znači da se pogotovo iz naših ruralnih sredina ljudi iseljavaju što je porazno i što pokazuje da nema sustavne demografske politike u RH i sigurno nije nešto s čime biste se trebali hvaliti u ovoj situaciji. A drugo, sama ideja pilot projekta po definiciji ne zvuči kao nešto obećavajuće, zvuči kao nešto što će možda u budućnosti biti rješenje. Pa imajući to u vidu mislim da se na ovoj stavci, stavci međumjesnog javnog prijevoza za učenike prije nego što realizirate taj pilot projekat i prije nego što ga doista uvedete kao standard za sve učenike nikako ne smije štediti. Mi smo o ovome već razgovarali jer sam vam sličan amandman ponudila na rebalansu proračuna, dala sam vam konkretan primjer jednog malog mjesta Runovići u Dalmatinskoj zagori koje je u tom trenutku bilo ucijenjeno od autoprijevoznika zato što nisu imali dovoljno sredstava da osiguraju prijevoz za svoje učenike do škole. I da, to se može događati zato što ta sredstva načelno nisu osigurana kao što bi trebala biti i to je onaj problem s kojim se susreću ruralne sredine. A to što ga vi ne rješavate, dovodi do onoga što vi navodite kao razlog zbog kojeg vi to ne trebate rješavati, a to je da nema dovoljno učenika na tim mjestima i da se oni iseljavaju. Ja vas molim da ne okrećete očima dok govorim, mislim da postoje nekakvi standardi pristojnog komuniciranja za vrijeme dok mi iznosimo svoju obranu amandmana, a znate to je inače naše zakonom i statutom zajamčeno pravo koliko vam god ne bilo drago slušati ovo obrazloženje, a vjerujem po vašem izrazu lica da je ono doista pogodilo u bit. Da, želimo da građani RH imaju priliku živjeti sa jednako kvalitetnim standardom u bilo kojem i najmanjem mjestu RH [[Upadica Škoro: Vrijeme.]] i da se njihovi [[Upadica Škoro: Vrijeme.]] đaci mogu voziti do svojih škola. Nije, dopustite nije statut nego poslovnik.

Ovaj puta radi se o osnovnoj školi Nedelišće koja je najveća općina u Međimurskoj županiji, jedna od najvećih u RH. Zgrada u kojoj se odvija trenutno nastava ni na koji način ne zadovoljava standarde pa stoga je i potrebno izgraditi novu što je naravno skup projekt pa ju ne mogu samostalno obaviti niti županije niti općina kao takve. Kako realizacija tako velikih projekata nije moguća sukladno najavama Ministarstva znanosti i obrazovanja da će se u pripremanju osnovnih škola za odvijanje cjelodnevne nastave angažirati svi raspoloživi izvori sredstava, u prvom redu one u kojima odlučuje ono samo odnosno Vlada RH i dalje tražim da se glasa o ovom amandmanu. Ok. Amandman 221. zastupnika Nikole Grmoje. Amandman se ne prihvaća, strateški pristup ministarstva da se za unapređenje sustava visokog obrazovanja u najvećoj mogućoj mjeri koriste raspoloživa sredstva iz eu fondova.

Amandman se ne prihvaća, predložena sredstva dostatna su za planirane aktivnosti ujedno odlukom ministarstva u iznosu subvencija i kvotama za subvencionirano stanovanje osigurano je potpuno pokriće troškova stanovanja studentima s potresom pogođenih područja kojima su nekretnine na adresi njihova prebivališta oštećene u potresu, a označene kategorijom N1, N2 neupotrebljivo. Amandman se ne prihvaća, predmetni projekt je imao za zadaću pomoći mladim znanstvenicima u vrijeme kada su u poslovnim bankama bile visoke kamatne stope što danas nije slučaj zahvaljujući kontinuiranom rastu kreditnog rejtiga RH i smanjenju kamatnih stopa za sve naše građane. Predložena sredstva su dostatna za pokriće svih obveza po programu stambenog kreditiranja koji je završen davne 2008.g. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, jedna od rijetkih pozitivnih politika, stambenihpolitika koja se ticala privlačenja najkvalitetnijih kadrova u znanost bila je upravo ona niskih kamata na stanove tako da se oni mogu stambeno zbrinuti, ali prema vlastitom izboru, dakle da mogu izabrati nekretninu, dobiti nisku kamatu i onda tako početi svoj život uz plaće koje su inače za asistente i znanstvene novake bile niske prema standardu čak i prosječne plaće. Nažalost, ta politika nije naišla na kontinuitet što smatram itekako pogrešnim jer su i danas iz perspektive mladih ljudi najkvalitetnijih obrazovnih kadrova koje želimo zadržati u znanosti te kamate su i dalje previsoke. Ono čemu se okrenulo i što smatram duboko pogrešnim je politika biranja lokacija i to često vrlo neprivlačnih na kojima se izgrađuju zgrade, a onda se te asistente ili znanstvene novake, naše mlade obrazovne kadrove prisiljava ako žele državnu ili gradsku pomoć da kupuju iste te stanove na lokaciji koju je netko drugi za njih izabrao. Koliko je ta lokacija i ta politika dobra najbolje pokazuje činjenica da su isti ti stanovi kasnije zbog nedostatka interesa onih kojima su trebali biti namijenjeni završavali kao nagrade u našim časopisima na nagradnim igrama. Dakle, mislim da se ovakvom tipu politika koji će osigurati stambeno zbrinjavanje obrazovnim kadrovima i time privući ostanak mladih u znanosti, što će biti ujedno i razvojni motor društva treba poticati, treba za njega izdvojiti više novaca, a i sličnu razvojnu politiku dalje produbiti i planirati u budućnosti. Amandman se ne prihvaća. U kontekstu izjednačavanja pristupa visokom obrazovanju putem financijske operacije dodjela stipendija studentima nižeg socioekonomskog statusa već 5-tu akademsku godinu dodjeljuje se izravna financijska potpora studentima putem 10 tisuća državnih stipendija godišnje za studente nižeg socioekonomskog statusa, te dodatnih 400 stipendija godišnje za posebne skupine studenata koje se financiraju isključivo iz državnog proračuna. Kluba zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za prethodni. Ne prihvaćamo obrazloženje. Naime, tražili smo da se izdvoji dodatnih 3 milijuna kuna za studente slabijeg socioekonomskog statusa odnosno da im se povećaju stipendije i tražit ćemo da se o tom amandmanu glasuje. Svjedoci smo u posljednje vrijeme osobito diskriminacijske politike upravo prema studentima koja sigurno pogađa one najslabijeg socioekonomskog statusa. Primjerice u Hrvatskoj cijepljenje nije obavezno, nije obavezno za sve osim za studente koji su za razliku od njihovih profesora na mnogim fakultetima zbog nedosljedne politike stožera koji je taj vrući krumpir prebacila na sveučilišta i pojedine fakultete primorani sami plaćati testiranja. Studenti su prvi sada na liniji fronte i žrtveno janje vaših nedosljednih i diskriminatornih politika koje su najmanje epidemiološke. Dakle, prisutan je očit udar na studentski standard, prisutan je pritisak koji je nedopustiv s obzirom na činjenicu da cijepljenje nije obavezno jer je protudemokratski vršiti direktne ili indirektne metode prisile dok to nije zakonom tako propisano. I upravo su tu na udaru studenti, a najviše studenti slabijeg socioekonomskog statusa. Oni više o tome hoće li se ili neće cijepiti nemaju izbora. Ovo je samo jedan od primjera kako vi, kakve su vaše politike prema studentima i jedan od očitih i trenutnih razloga zašto se ta stavka mora povećati tako da bi oni kao i svi mi privilegirani profesori imali izbor što je i njihovo ustavom i zakonom zajamčeno pravo jer se zakon još uvijek po tom pitanju nije promijenio. Da, tražit ću da se o ovom amandmanu glasuje. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i na prethodni. O amandmanu ćemo glasovati. Amandman 227. zastupnice Marije Selak Raspudić. Amandman se ne prihvaća.

Naime, tražila sam da se za razvoj visokog obrazovanja rashod poveća za 3 milijuna kuna i da ukupno iznosi 3 milijuna 723 tisuće kuna. Ne znam jeste li vi svjesni, ali na mnogim našim fakultetima reformski procesi odnosno prilagodba i kojem sustavu nije u praksi nikada dovršena. Dakle, na papiru mi možda imamo neke sustave kao što su 3+2 itd., no u praksi oni nisu zaživjeli odnosno te reforme da bi doista funkcionirale pogotovo na razini razmjene studenata Erazmus projekta i tome slično mi bismo morali itekako prilagoditi i taj standard podignuti. Danas imamo situaciju da nominalno dobivamo studente iz različitih zemalja koji idu po Erazmus programu, a onda niti imaju što slušati, niti su sigurni da će svoje bodove dobiti jer nema nekakve komunikacije između naših sveučilišta i onih inozemnih, a sve onda ostaje na dobroj volji nastavnika. Stoga je doista mizeran ovaj iznos koji ste vi predvidjeli za stavku razvoja visoke znanosti i obrazovanja i smatram da bismo u praksi imali jedan sustav koji je otvoren prema svima i koji se može koristiti na način kako je zamišljen tako da bit će granice unutar cijele Europe kada govorimo o obrazovanju moramo još puno puno sredstava izdvojiti. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća.

Poštovani, ovim prijedlogom našeg amandmana, dakle predložili smo povećanje pozicije potpore znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti. Zašto mislimo da je to važno u ovom trenutku? Dakle povjerenje u znanost i njeno razumijevanje u Hrvatskoj je na žalost na vrlo niskim granama. Dakle, to nije specifičnost samo Hrvatske. Na žalost to je trend gotovo u cijelom svijetu. Posebno zabrinjavajuće u situaciji u kojoj se borimo protiv pandemije novog virusa kada je važnije no ikad da se znanost i metode znanstvene spoznaje što više približe općoj javnosti. Problem koji imamo posebno je vidljiv evo i u raspravama o tome vrijedi li se ili ne vrijedi cijepiti. Zato predlažemo da se pojača znanstvena potpora za znanstvene udruge i programe popularizacije znanosti u proračunu i to za milijun kuna. Amandman se ne prihvaća. Sredstva u državnom proračunu za programsko financiranje javnih i visokih učilišta su dodatno planirana putem nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao dio jednog cijelog reformskog paketa vezanog uz visoko obrazovanje i znanost.

Znači europski prosjek je negdje 2,1% BDP a u Hrvatskoj tek 1,1% Nacionalni plan oporavka i otpornosti sigurno neće tu magičnu brojku prijeći. Tražili smo znači da se poveća izdvajanje za programsko financiranje javnih visokih učilišta zato što se sredstva koja su predviđena proračunom za 2022. godinu već su u startu manja za 30 milijuna kuna, znači od prethodnih godina, a predviđenih onom odlukom Vlade o programskom financiranju javnih i visokih učilišta u RH. No i taj prvotni iznos, znači koji je bio prisutan je trebalo dodatno uvećati kako bi se u konačnici postiglo između ostalog i to je ono što stalno ponavljamo u potpunosti znači oslobađanje participacije svih studenata na javnim učilištima u Hrvatskoj. Znači, potrebno je uvesti besplatno obrazovanje za krajnjeg korisnika na svim razinama, znači od dječjih vrtića do doktorata i tu bih se svakako složila sa kolegicom koja je rekla da je upravo ovo što svjedočimo u javnom prostoru kao pokret protiv cijepljenja, refleksija HDZ-ove politike desetljetne i to prema visokom obrazovanju u Hrvatskoj, iako se takve poruke, anti vakserske poruke čuju i od nekih visoko obrazovanih. One jako dobro hvataju kod nas korijene upravo zbog devastacije obrazovanja i onda skepse prema bilo kakvoj znanosti i znanstvenosti koja se propagira od HDZ-a. Amandman 230. poštovane zastupnice Marije Selak-Raspudić. Amandman se ne prihvaća. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće troškova povezanih sa izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 3500 kuna, te sredstva za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih, visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati, redovito pohađati poslije diplomski sveučilišni studij, doktorski studij, a sve u skladu sa obvezama iz kolektivnog ugovora.

Ja sam tražila da se povećaju stipendije i školarine za doktorski studij, barem da se doda još 800 000 kuna na planiranih tek 700 000 kuna. Naime, sustav stipendiranja, doktorata u Hrvatskoj gotovo uopće da ne postoji. Da, vi ste ovdje planirali sredstva samo za one koji će biti u toj privilegiranoj poziciji da postanu asistenti na fakultetima. Međutim, mnogi od njih, recimo ja sam platila polovicu svog doktorskog studija i zaradila sam je sama, a to vam je bilo 10 000 kuna po semestru. Tko si to može priuštiti? Ne uđu svi odmah u sustav visokog obrazovanja, nisu svi privilegirani da ikada budu asistenti, ne samo da postanu u polovici svog doktorskog studija, nego ikada. I zašto bi takvi kadrovi bili zakinuti ukoliko su dovoljno dobri za besplatne doktorske studije. Meni je potpuno nevjerojatno da razvijene zemlje poput Finske mogu omogućiti gotovo svima besplatne doktorate, a da Hrvatska nikada nije razvila sustav stipendiranja doktorskih studija koji bi bio dostupan onima koji su izvan institucija. Dakle, kvalitetnim studentima koji se nisu uspjeli zaposliti na fakultetima, a možda će se jednog dana zaposliti, a možda i neće. Ali će tim svojim znanjem doprinijeti RH na nekom drugom mjestu. I mi bismo to sigurno trebali poticati. Zašto se nikad nismo otvorili u tom smjeru ostaje otvoreno pitanje, ali njegove posljedice da, svi društveno osjećamo jer smo time zbog činjenice da su doktorski studiji itekako preskupi izgubili mnoge kvalitetne studente koji nikada nisu imali privilegiju odlučiti se na taj najvažniji korak u smislu najvišeg obrazovanja. Amandman se ne prihvaća. Sredstva u državnom proračunu za programsko financiranje kao što sam malo prije govorio osigurana i planirana u iznosu od 490 milijuna kuna.

Drago mi je da ste u pregovorima i nadam se da će pregovori i uspješno završiti upravo zbog činjenice što nama ništa zaista neće značiti sredstva iz MPO-a. Vi to i sami dobro znate. Tu zapravo je lokalna politika je uskočila ustanovi kojoj je zapravo država osnivač i ustupila joj je sredstva iz EU fondova u visini čak prvo 13 milijuna kuna i sada dodatnim pozivom još 30 milijuna kuna koja su prvotno bila predviđena za razvoj ITU projekata urbanog područja Grada Pule. Međutim, lokalna politika je ponavljam tu prepoznala da zapravo sveučilište kao takvo kao nekakav centar prijenosa znanja prema privatnom sektoru, industriji, prema javnom sektoru treba dobiti ta sredstva. I zaista se nadam da će netko u ministarstvu to prepoznati da će se osigurati 6,9 milijuna kuna jer inače i sami znate neće biti moguće povući ta sredstva. Propast će dakle 45 milijuna kuna. I moram priznati da mi je zaista nevjerojatno kako je na snazi ta nekoordiniranost samih ministarstava međusobno. Dakle, s jedne strane Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije spušta ta sredstva iz EU fondova, moli da se sredstva povuku, a s druge strane onda imamo Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje ne sufinancira projekte iz EU fondova. Mi dakle iz znanstvene zajednice i djelatnosti visokog obrazovanja već smo nekoliko puta upozoravali da ono što je prijeko potrebno nama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja također je nekakav fond za sufinanciranje EU projekata kakav imaju jedinice lokalne samouprave u vrijednosti 750 milijuna kuna.

Hvala. Sveučilišne knjižnice zapravo institucije koje su uvijek u nekakvom zrakopraznom prostoru. Kada se obraćamo Ministarstvu znanosti i obrazovanja kaže gledajte mi financiramo plaće i sve to, ali zapravo to bi trebalo biti pod Ministarstvom kulture. Kada se obraćamo za sredstva Ministarstvu kulture kažu pa gledajte vi se financirate iz razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dakle, sveučilišne knjižnice ne samo u Puli, uz izuzetak ove u Zagrebu sveučilišne knjižnice su danas jednostavno predane njihovi objekti infrastrukturni su predane propadanju. Dakle, mi se u Puli konkretno suočavamo sa zgradom koja je monumentalna, koja je dakle sagrađena 1908. godine kao državna pučka škola gdje je točno 314 tisuća svezaka knjiga, gdje koriste građani žitelji cijele Istarske županije. Obratili smo se za sufinanciranje projekta energetske obnove Ministarstvu znanosti i obrazovanja, nema sredstava. Obratili smo se Ministarstvu kulture, nema sredstava. Čak smo se štoviše javili i na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje su bila osigurana sredstva od milijun kuna, od 10 milijuna kuna, ali znate na koji model? Naravno koji jedini postoji očito na snazi za EU fondove u Hrvatskoj to je model najbrži prst, pa su tako projekti koji su se za obnovu kulturne baštine javili po metodologiji najbržeg prsta, poziv je otvoren u 9.00, zatvoren je u 9.01 minutu.

Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao na prethodni.

Zahvaljujem još jednom. Prvo što moram reći, dakle svi amandmani koje sam podnosila gdje sam skidala stavke nisam ih bezveze ni nasumično skidala. Ovdje predlažem smanjenje stavke za održavanje informacijskog sustava Carinske uprave budući da on iznosi 127 milijuna kuna bez ikakvog obrazloženja za što će toliki novac za održavanje informacijskog sustava Carinske uprave. Isti princip i model se provodi i za informatizaciju Porezne uprave u ovogodišnjem proračunu. Zaista očito da će se ta afera softver prelijevati iz ministarstva u ministarstvo ali o tom potom. Tako da, zgrada Filozofskog fakulteta u Puli zaštićeno je kulturno dobro u vlasništvu Sveučilišta Jure Dobrila u Puli. Izgrađeno je 1907. godine i pod strogom je konzervatorskom zaštitom. Ista priča kao i sa Sveučilišnom knjižnicom, obratili smo se resornom ministarstvu, Ministarstvu kulture i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ono na što ja vas apeliram je da kao resorno ministarstvo uspostavite nekakvu koordinaciju i sa Ministarstvom kulture i sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije jer mi smo već u nekoliko navrata i kao saborski odbor što stalno tamo napominjem na Odboru za EU fondove i na Odboru za obrazovanje da opet u operativnim programima visoko obrazovanje zapravo ne stoji nigdje kako po pitanju obnove naše kulturne baštine, a tako i po pitanju naše cjelokupne nastavne, sportske infrastrukture koja nam nedostaje. Jedino što se stavilo kao i u prethodnim prepisalo se iz prethodnih operativnih programa to je onaj investicijski prioritet jedan za znanstvenu infrastrukturu. Fali nam dakle i obnova kulturne baština, fali nam i obnova nastavne infrastrukture, fali nam i obnova sportske infrastrukture koje nemamo. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao na prethodni. Hvala. O ovom amandmanu ćemo glasovati. Amandman 235. Kluba zastupnika Centra i Glasa. Amandman se ne prihvaća.

Poštovani evo bez obzira na vaše obrazloženje tražimo da se o ovom amandmanu glasa. U važnost te službe je li ne trebamo posebno naglašavati posebno u godinama kad smo bili svjedoci potresima. Vlada je u ovom proračunu predložila smanjenje navedene stavke unutar proračuna, a evo mi tražimo povećanje i tražimo da se o tome glasa. Amandman se ne prihvaća.

izvolite. Prethodno smo razgovarali o doktorskim studijima, sada razgovaramo o školarinama za poslijediplomske studije kao takve i tražila sam da se ta stavka poveća za 545 tisuća kuna, da sada iznosi minimalno okruglih milijun kuna. Neću ponavljati sve ono što sam prethodno rekla, a to je da nam doista treba visoko obrazovanog kadra i da trebamo poticati mlade i omogućiti im da se priključuju poslijediplomskim i doktorskim studijima. Taj sustav u Hrvatskoj nismo nikada razvili, još uvijek postoji mogućnost da se predomislite, pa da barem ovakvim izdvajanjem za te stavke potaknete nekolicinu najboljih da ostanu u tim sustavima. Volite se dičiti stem područjem, volite naglašavati da ćete ulagati u njega, a to vam je jedna od ključnih odredbi i u onome što ste vi kao Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponudili u planu oporavka i otpornosti. Međutim, ja ću vas podsjetiti da su to oni koje je najteže zadržati u sustavu znanosti i obrazovanja jer im se nude brojne mogućnosti u poslovnom svijetu izvan njega. I baš zato njima treba omogućiti da imaju besplatne poslijediplomske i doktorske studije svima onima koji nisu još zaposleni, a za koje se nadamo da će jednom biti dio tog istog sustava. Amandman se ne prihvaća. Projekt, radi se o projektu koji se financira iz Europskog gospodarskog prostora, financijskog mehanizma za razvoj '14.-'21.

Dakle, tražila sam da se poveća navedeni iznos za milijun kuna za unaprjeđenje jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju. Razumijem ukoliko doista ne možete zbog ograničenja projekta povećati taj iznos, no kada su takve stvari u pitanju mislim da biste ih trebali jasno naznačiti unutar samog proračuna jer mi ne možemo znati da ste vi limitirani takvom stavkom, pa onda ispada da nema smisla da predlažemo amandmane na određene stavke. Ja ću sada prihvatiti vaše obrazloženje i neću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje, ali ja ovdje moram prihvatiti vaše obrazloženje umjesto da imam na papiru činjenice koje mi govore da su sredstva planirana i ograničena nekim projektom zbog čega se ne mogu doznačiti dodatna sredstva za ovu izrazito važnu stavku, a to je jednake mogućnosti u obrazovanje za učenike s teškoćama u razvoju. Amandman 238. zastupnice Sabine Glasovac.

Obzirom na uvjete rada za vrijeme trajanja pandemije uzrokovane virusom Covid-19 i ograničenja broja sudionika na skupovima u živo održavanje skupova u '22.g. planirano je pretežito u … [[Govornik se ne razumije]] okruženju, što umanjuje potrebna sredstva za njihovo održavanje, a što znači da će se broj skupova moći povećat kao i opseg stručnog usavršavanja. Amandman 239. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite.

Ne prihvaćamo vaše obrazloženje. Dakle, već dugi niz godina građani RH se javno zalažu za uvođenje građanskog odgoja u naše škole kao obaveznog predmeta jer nedostatak sustavnog provođenja građanskog odgoja u obrazovanju rezultira nepripremljenošću naših mladih za, za aktivno učestvovanje, sudjelovanje u demokratskim procesima, što smatramo neophodnim. Smatramo neophodnim da naša djeca upoznaju i nauče sustav demokratskih i ljudskih sloboda i prava, kao i mehanizme njihove zaštite, od prava na osobno dostojanstvo do prava na odgovarajući životni standard, da nauče da imamo pravo na slobodu misli, govora, udruživanja, da imamo pravo na rad i odgovarajuću plaću za obavljeni posao, da nauče kako smo svi jednaki pred zakonom, da imamo pravo biti različiti i drugačiji, da nas nitko nema pravo ni mučiti ni ponižavati. Dakle, trebaju naučiti da u Hrvatskoj postoji trodioba vlasti kao što je npr. da je pravosuđe neovisno od politike kao i državno odvjetništvo unutar tog istog pravosuđa. Dakle, trebaju naučiti elementarne demokratske principe i to je potrebno zato da bismo izgrađivali bolje, solidarnije i pravednije društvo. Uvođenje građanskog odgoja je prvi imperativ, zato ostajemo kod ovog amandmana i tražimo glasanje. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za državne stipendije planirana su u dostatnom iznosu u odnosu na broj prijava i broj studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu, pored toga, pored ovih redovitih stipendija ministarstvo planira u budućoj financijskoj omotnici putem ISF plus osigurati i stipendije za sva deficitarna nastavnička zanimanja kako bi povećalo interes za upis istih. Moram priznati da je vaša nezainteresiranost u čitanju obrazloženja tolika da vas ništa nisam razumila, pa ću bez obzira na to reć, poznato je da je evidentno visok postotak nestručno zastupljene nastave prirodoslovlja, naročito matematike.

Zato je potrebno pokrenuti ovaj program stipendiranja kako bi se povećao interes za navedene studije i označila i osnažila kadrovska osnovica obrazovnog sustav za matematiku i prirodoslovlje. Tražim glasanje o amandmanu. Kluba zastupnika Mosta.

Opet smo na NPOO džokeru koji će riješiti sve naše problem samo ne znamo ni kada ni koje će to konkretno vrijeme riješiti nego će on načelno se koristiti za nekakve infrastrukturne projekte u ovom slučaju dječje vrtiće. Ono što sam ja tražila bilo je vrlo konkretno i moglo je sada jasnim i nedvosmislenim obećanjem povećati kvalitetu života na jednom otoku, otoku Korčuli.

Mislim da bi takve stvari trebale biti briga ovog proračuna i naše Vlade, a da ne možemo za sve konkretne probleme naših građana, a revitalizacija otoka sigurno nam je svima prioritet bar je o tome bilo riječi kada smo govorili o Zakonu u otocima, ne može se prebacivati tek tako na taj magični NPOO, stoga ću tražiti da se o ovom amandmanu glasuje. Kluba zastupnika Mosta.

Dakle, tražili smo da se ovim amandmanom osiguraju sredstva za izgradnju 10 modernih dječjih igrališta u našim najsiromašnijim općinama Dalmatinskog zaleđa, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj županiji i to u mjestima Šopot, Kruševo, Čista Velika, Lozovac, Sonković, Konjevrate, Cista Provo, Blato na Cetini, Lovreč i Zagvozd. Iako su se nerazvijeni dijelovi naše zemlje posljednjih godina polako počeli gasiti i sve je manje novorođene djece, a uz to sve je više iseljavanja mladih obitelji, to ne znači da ne treba ulagati u one koji su ipak ostali na ovom području i stvarati bolje uvjete za buduće generacije. Djeca koja žive u ruralnim i nerazvijenim područjima traju imati barem iste minimalne uvjete za bezbrižnu i sigurnu igru kao djeca u gradovima i razvijenijim mjestima. Vrijednost ove investicije je iznos koji treba osigurati u državnom proračunu 2 milijuna kuna, stoga ćemo tražiti da se o ovom amandmanu glasuje. Amandman se ne prihvaća, kao što smo već nekoliko puta obrazlagali, izgradnja vrtića, rekonstrukcija i opremanje po postojećim propisima je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave pored svega toga zbog reformskih aktivnosti koje su vezane uz cjelovitu obrazovnu reformu milijardu i 620 milijuna kuna će biti na javnom pozivu koji će se raspisati u sljedećih 60 dana.

Stoga u planu je izgradnja dječjeg vrtića, smatrali smo da je ovaj amandman neophodan u smislu suradnje jedinice lokalne samouprave i države. Kluba zastupnika IDS-a.

Izvolite. Poštovani državni tajniče. Tražimo glasovanje naravno po amandmanu, smatramo da se trebalo izdvojiti ovdje 20 milijuna kuna kako bi se srušio dio postojeće osnovne škole, dogradio i rekonstruirao već postojeći kako bi se stvorili minimalni tehnički uvjeti i kako bi škola mogla funkcionirati u najboljem mogućem sustavu. Amandman se ne prihvaća. Ista je tematika pa isto obrazloženje kao i za prethodni. Ovdje je riječ o 7 miliona kuna vezano za Osnovnu školu u Savičenti, nažalost vidimo da sluha nema. Govoriti da će biti novaca iz Fonda za oporavak i otpornost vidimo kako to sve skupa teče, nismo baš nešto pretjerano optimistični stoga danas za Svetog Nikolu za djecu loše vijesti iz Zagreba. Amandman 246. Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća. Ja mislim da su to izvrsne vijesti da smo osigurali 4,5 milijarde kuna koje se trebaju potrošiti u slijedeće 4,5 godine u cijeloj RH.

Ovim tempom bit će sigurno puno bolje, omotnica će proći i vidjet ćemo šta smo iskoristili, nadam se da ravnatelji fondova neće odlaziti kao što je već jedan otišao. Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i za prethodni. Poštovani državni tajniče ovdje se radi o Osnovnoj školi Vladimira Gortana u Žminju, u Žminju jednoj simpatičnoj općini s nekoliko tisuća stanovnika, punoj djece, punoj mladih i gdje bi bila dobra jedna pomoć države da im se pomogne učiniti ono što žele, a to je i višenamjenska sportska dvorana, vanjska igrališta, dogradnja, nadogradnja škole, rekonstrukcija. Žminj je već desetljećima zapravo sa svojim mladima, sa osnovnoškolcima gaji baštinu tog kraja, čuva običaje i stvarno jedna sredina koju bi bilo dobro da država ovoga malo pomogne jer općina kao takva ne može 50 miliona kuna sama pronaći.

glasanje.

Evo još jednom bi samo naglasio da je to inače nadležnost osnivača županija i gradova.

Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za prethodni. Radi se o Osnovnoj školi Petra Studenca u Kanfanaru u ovom amandmanu. Evo u Kanfanaru primjer je da uopće ne po političkoj liniji predlažem amandmane, u Kanfanaru je načelnik pravi čovjek, dobar čak je i član stranke koja u vladajućoj većini u ovom saboru i ovoga 20 miliona kuna je planirano, sam iznos sredstava za obnovu Osnovne škole Petra Studenca i ko i prije da se ne ponavljam očekivali smo da će se pronaći bar koji milion da se pomogne u prvoj fazi i započinje sa rekonstrukcijom same škole u Kanfanaru.

Ovdje je malo, trebalo ipak imati malo više sluha. I prije 2 godine isti amandman sam ovdje obrazlagao u saboru. Gimnazija i strukovna škola Jurje Dobrile u Pazinu pravna je slijednica prve hrvatske gimnazije u Istri. I nije bez razloga njen naziv Jurje Dobrile po ocu hrvatskog narodnog preporoda u Istri i možda smo mi i motivniji koji smo je pohađali i svi istarski Hrvati koji su ponosni na tu ustanovu, ali i da stavimo sve to sa strane, to je jedna od najcjenjenijih srednjoškolskih ustanova u RH i već nekoliko godina se nalazi u prijedlogu amandman od 10 miliona kuna da se pomogne nadogradnju škole i da se uspije u jednoj od najcjenjenijih hrvatskih srednjih škola, gimnazija konačno sprovesti nastavu u jutarnjoj, u jednoj smjeni. Apeliram ako postoji negdje mogućnosti da se stvarno pomogne ovo je gimnazija na ponos cijele Hrvatske. Kluba zastupnika IDS-a. Naglašavam po postojećim propisima u predmetnoj nadležnosti osnivača.

Strukovna škola Eugena Kumičića u Rovinju jedina je škola u Istarskoj županiji koja obrazuje učenike za zanimanje vodoinstalater, dakle majstori kojih sve više nedostaje, među rijetkima je koji obrazuju učenike u zanimanjima po jedinstvenom modelu obrazovanja u strojarstvu i elektrotehnici. Želja je zapravo odvojit sektore strojarstva, brodogradnje, metalurgije i elektrotehnike računarstva s obzirom da su sva ta zanima deficitarna.

Što se tiče strukovne škole Eugena Kumičića u Rovinju predviđen je iznos u amandmanu od 12 milijuna kuna za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojeće školske zgrade. To je opremanje i uređenje okoliša. Kluba zastupnika IDS-a. Poštovani državni tajniče, ovim amandmanom smo htjeli osigurat adekvatan smještaj za pulsku gimnaziju i glazbenu školu Ivana Matetića Rongova i škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli kako bismo nastavili radove rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje i nadogradnje postojeće školske zgrade. Predvidjeli smo formiranje društvenog centra u Puli u tzv. žutoj školi u kojoj su trenutno smještene navedene 3 škole. Projekt se treba provoditi u 3 faze. Vrijednost ovog amandmana je 35 milijuna kuna koje naravno dobiti nećemo. Tražimo glasovanje. Hvala lijepa. I evo i 12. u ovom nizu amandmana IDS-a, amandman 254. Hvala. Poštovani zastupnik Lerotić, izvolite. Da, također ovim amandmanom u okviru proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja htjeli smo da se doda nova pozicija za regionalni centar kompetentnosti u Puli za smještaj škole za turizam i ugostiteljstvo i trgovinu da se osiguraju sredstava za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojeće zgrade, te za opremanje i uređenje okoliša. Smatramo da Istarska županija kao predvodnik hrvatskog turizma, kao netko tko ogromna sredstva zarađuje upravo u toj djelatnosti zaslužuje takav jedan ozbiljan i kvalitetan regionalni centar kako bi se još svi skupa ne samo Istra već i Hrvatska dodatno pozicionirali na turističkoj karti Europe, ali država za to sluha nema. Tražimo glasovanje. 255. amandman koji je podnio Klub zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća.

Mislim da vam obrazloženje nije dobro pogodilo smisao ovog amandmana. Naime, nakon zajedničke sjednice 3 saborska odbora o temi spolnog uznemiravanja čuli smo od ministra kako će Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenuti istraživanje o rezultatima usvajanja gradiva iz među predmetne teme zdravlje, posebno fokusirano na teme vezane za seksualno obrazovanje odnosno seksualno nasilje. Kako ne vidimo tu stavku u proračunu ministarstva onda smo ovim amandmanom predložili uvođenje te posebne pozicije kojim bi se financiralo to istraživanje je li na reprezentativnom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola, njihovih učitelja, stručnih suradnika o razini usvojenih znanja iz tog područja jer do dana danas ne znamo kako se ti programi iz među predmetne teme, teme zdravlja jesu li usvojeni i s kojom razinom. Dakle, trebali bi ga provesti neovisne institucije, znanstvenici sa sveučilišta ili znanstvenih instituta, te u istraživanju prikupiti i potrebe učenika, ali i odgojno obrazovnih radnika i škola vezano za tu temu. Dakle evo tražimo da se o amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća.

Amandman se ne prihvaća. Osnovni elementi digitalizacije svih škola su pokriveni projektom e-škola druga faza koji se financira sredstvima EU fondova.

Dakle, ne tretira se svaka županija jednako, dakle ovdje se radi o iznosu od 100 tisuća kuna, što je zapravo, šta da kažem, kap u moru, kikiriki na razini cjelokupnog proračuna od 165 milijardi kuna vjerojatno dakle 100 tisuća kuna za dio hibridne nastave, za ulaganje u informatičku opremu za jednu osnovnu školu u općini Bedekovčina … [[Govornik se ne razumije]] Brestovcu Orehovičkom uz Stjepana Radića, dakle loše, loše. Tražim glasanje. Hvala lijepa. Amandman 258. istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća.

Svi će se moć prijaviti vezano za potrebe koje se navode u ovom amandmanu. Dakle kao što rekoh većina vaše priče Vlade RH se svodi na plan oporavka jel na način javljanje, javljanje, javljanje, znamo koliko smo uspješni tj. neuspješni u korištenju EU sredstava.

Podsjetio bih ljude da je OŠ „Ljudevit Gaj“ druga škola po broju učenika u Krapinsko-zagorskoj županiji, trenutno ju pohađa 582 učenika i škola je zapravo jedna od najstarijih izgrađenih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji u sjevernom dijelu Hrvatske, dakle izgrađena je 1911.g., prostorno je ograničena i time bi se zapravo nadogradio prostor koji je u skladu s potrebama učenika.

Amandman se ne prihvaća, to je slično kao ovaj amandman koji smo maloprije govorili, znači osnovni elementi digitalizacije svih škola 100%-no su pokriveni drugom fazom projekta e-škole koji provodi u suradnji sa ministarstvom CARNET. Hvala. Riječi vam se pozlatile, no kao i za prethodna dva obrazloženja kažem da je ponekad dobro imati stavku u proračunu, osobito koje se odnosi na cijelu razinu regionalne samouprave tj. digitalizaciju osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije i ponovo pomažem vama i g. Andreju Plenkoviću jer ponovo skidam 5 milijuna kuna materijalni rashodi, tj. rashodi za usluge da se opet ne dogodi slučaj softver tri. Kako? Sve u redu.

Dakle, Petrovsko je jedna mala općina u bivšoj zajednici općina Krapina to je jedna od osnovnih škola koja nema sportsku dvoranu, dakle ne bi vjerovali načelnik je iz HDZ-a, ali to sada trenutno nema veze i ovdje se zapravo traži 10 milijuna kuna u korist škole tj. u korist Krapinsko-zagorske županije za početak projekta izgradnje školske sportske dvorane za što postoji građevinska dozvola.

Amandman se ne prihvaća, ovdje se radi o vrtiću, prijedlog amandmana je prihvatljiva operacija znači osigurano milijardu 620 milijuna kuna javni poziv će bit raspisan u sljedećih 60 dana na koji će se sve općine i gradovi moći prijaviti.

Amandman se ne prihvaća, iz razloga što je sukladno dostupnim informacijama gradnja predmetne škole već u tijeku najvećim dijelom financiraju osnivač škole, s druge strane smanjenje u iznosu od 22 milijuna kuna na aktivnosti A77046 dovelo do bi do nemogućnosti izvršavanja preuzetih obveza. Poštovani državni tajniče. Postoji … konstatacija, to je u tijeku to nije u tijeku, a vi koristite ono između sukladno mojim informacijama, dakle vi ne znate jel u tijeku, ali je zgodno reći da je u tijeku pa onda nećemo mi komentirati dalje jer onda amandman nije potreban. Ne znate. E sad ja vas molim

Naravno da ćemo tražiti glasovanje po ovom amandmanu, ali mislim da bi gradu Koprivnici i onda tako i svim drugim općinama i gradovima u Hrvatskoj sukladno vašem planu Strategiji obrazovanja trebalo omogućiti jednosmjensku nastavu i u tom smjeru ide i ovaj amandman, pa bi vas molio da ga prihvatite.

Amandman se ne prihvaća, sredstva za provedbu aktivnosti vezane u osiguranje psihosocijalne potpore učenicima osnovnih i srednjih škola osigurana su u dostatnom iznosu na nekoliko različitih pozicija ovog proračuna.

Amandman 265. poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. A kolega državni tajniče, sredstva su dovoljna, to sam puno puta čuo ali kad govorimo o STEM-u, kada govorimo o tehničkoj kulturi, kada govorimo o puno stvari u okviru sustava obrazovanja to je daleko dovoljno. Imajte na umu kolegice i kolege još malobrojni prisutni ovdje, kada govorimo o tehničkoj kulturi to znači 35 sati godišnje. To vam je 1 sat tjedno. Što to znači? Što to znači? Da će naša djeca znati doslovno kako izgleda žarulja i to je otprilike domet te tehničke kulture. Ako govorimo o STEM-u, ako govorimo o djeci koja će upisivati tehničke škole, ako govorimo o studentima koji će studirati tehničke znanosti onda je to ne nedovoljno, to je porazno loše. I dobro možemo razumjeti da kurikulumi moderni zahtijevaju možda manje tehničke kulture iako se ja ne bih složio u nastavnom programu, ali onda je minimum onoga što možemo osigurati su izvan nastavne aktivnosti koje uključuju tehničku kulturu. Znači za one koji žele se razvijati u tom smjeru da mogu.

Ako mislite da je 200 kuna po školi godišnje za izvan nastavne aktivnosti govorim o osnovnim školama dovoljno, ja ne mislim da je to dovoljno i za tehničku kulturu i za sve ostale izvan nastavne aktivnosti koje bi trebale biti poticane od strane države.

Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo već niz godina radi na usklađivanju obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. U tu svrhu provodi se niz aktivnosti i inicijativa kako bi se prikupili podaci o zapošljivosti osoba s diplomom i istražili preduvjeti za razvoj europskog sustava praćenja osoba s kvalifikacijom u strukovnom i visokom obrazovanju.

Hrvatski kvalifikacijski okvir je sustav koji se treba godinama razvijati graditi, rasti baš da bi zadovoljio potrebe tog istog tržišta i ne samo tržišta nego i korisnika ajde recimo to tako odnosno svih građanki i građana koji ga trebaju koristiti koji trebaju biti uključeni u njega i koji trebaju putem njega vrednovati svoje neformalno obrazovanje. Evo sad vi mene ispravite ako griješim. A kako sam rekao dolazim iz tog sustava. Znači Nacionalni kvalifikacijski okvir ne ispunjava one zadaće koje smo mu zadali. A zadaće su upravo to znači vrednovanje van institucijskog obrazovanja. Tu onda možemo govoriti o volontiranju, tu možemo govoriti o izvannastavnim aktivnostima, tu možemo govoriti o vještinama stečenim neformalnim putem, recimo putem izviđačkog saveza itd., itd., ali činjenica je da taj sustav nije zaživio kako treba, da ga mi ne vrednujemo kako treba, da ga poslodavci ne prepoznaju, a zadaća ministarstva bi trebala biti upravo to. Znači dajemo tu dodanu vrijednost da poslodavci prepoznaju, da to bude neka dodana vrijednost na tržištu rada jer to je zapravo poanta. Zbog toga mislim da bi 5 miliona kuna bilo neki minimalni iznos kojem bi mogli raditi kako bi zaista ostvarili te zadane ciljeve koje ja ne vidim da su ostvareni i zbog toga tražim glasanje. Znači amandman se ne prihvaća. Već smo imali taj isti amandman nekoliko puta sukladno Uredbi o lutrijskim sredstvima ona predefinira iznos neovisno o tome koliko mi planirali. Ako se manje ostvari, manje će se potrošiti, ako se više ostvari, postoji mogućnost da se više potroši.

Samo ću se pridružiti kolegicama i kolegama prije mene koje su rekle da smatramo to nedovoljnim. Praksa će pokazati naravno. Ja se nadam da su sredstva koja ste predvidjeli dovoljna. To bi trebalo postati nešto trajno tim više što djeca s poteškoćama u razvoju jedino tako mogu dosegnuti i pratiti recimo to tako zahtjeve nastave koja je njima ionako prilagođena, ali ako ih želimo integrirati u razrede koji nastavu pohađaju po uobičajenom programu, ako i želimo postići taj momenat socijalne integracije onda su ovi pomoćnici itekako bitni. Onda su oni vitalne zapravo jer nastavnik u razredu od 25 učenika ako imate prilagođene programe, ako imate posebne programe odnosno individualne programe teško da se može još fokusirati na neka učenike sa teškoćama u razvoju i zato tu pomoćnici su od izuzetnog značaja.

Prema tome, mislim da bi ovaj opet simbolički iznos od 5 miliona kuna itekako tu bio bitan. No, vidjet ćemo što će praksa pokazati, vidjet ćemo i evaluirati do slijedećeg rebalansa koji će biti vrlo brzo mom mišljenju što će i kako će to ići, no bez obzira na to tražio bih glasanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Znači obnova škole u Vrpolju kod Šibenika kao i svi drugi projekti moći će aplicirati na poziv koji će bit raspisan u prvoj polovici slijedeće godine u iznosu i u visini 2 milijarde 280 milijuna kuna. Amandman 269. poštovanog zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i na prethodni. Hvala vam lijepa. I o ovom amandmanu ćemo glasovati. I evo posljednji u nizu amandmana na vaše ministarstvo, poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić, amandman 270. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i ovaj prethodni. Pa evo, moram reć da sam doista razočarana što ovaj amandman nije prihvaćen, pa makar evo i sa nekakvim umanjenim sredstvima jer vjerujem da ste mogli barem djelomično prihvatit sredstva koja bi bila dovoljna za osnovnu, hitnu i onu najosnovniju obnovu. Što se tiče škole koja je predmet amandmana imali smo je priliku vidjet u medijima i to sa naslovima gdje djeca i učitelji po njoj vjerovali vi to ili ne u 21. stoljeću love glodavce.

Kao što sam rekla, škola je u pre lošem stanju i spomenut ću da sa zidova opada žbuka, da sa dimnjaka pada cigla, a dodatno sa krova prijeti crijep, što dovoljno govori koliko je škola opasna za boravak i da navedeni uvjeti ne mogu zadovoljit potrebe adekvatnog boravka u školi, a osim što je evo izostalo djelovanje županije po pitanju prijave za projekte energetske obnove, sada evo izostaje i uloga države.

Poštovani državni tajniče Mamiću, prošli smo kroz vaših 104. amandmana, a sada je na redu set amandmana na Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, poštovani državni tajnik Dragan Jelić, kad ste spremni možemo krenuti. Može. Hvala vam lijepa. Amandman 271. poštovane zastupnice Katarine Peović. Poštovani predsjedavajući, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Amandman se ne prihvaća. Znači obveza isplate korisnicima predmetnih mirovina proizlazi iz Zakona o invalidskom i mirovinskom osiguranju koji je bio na snazi do 31. prosinca '98. i sadašnjeg Zakona o mirovinskom osiguranju. Sukladno tome planirana sredstva unutar razdjela mirovine hrvatske domovinske vojske su planirani u iznosu od 20 milijuna kuna za 2022.g. Prema navedenim propisima koji su doneseni u skladu sa načelom stečenih prava osigurava se korištenje mirovina ostvarenih prema prijašnjim propisima o mirovinskom osiguranju i usklađivanje prema važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Zahvaljujem. Znači radnice Kamenskog i radnice Diokija već pa mogu reć 10-ljećima traže svoje radničke tražbine. Radnice Kamenskog su dobile tek 15% svojih tražbina, znači teško da je dovoljno. A za hrvatsku javnost, zahvaljujući zakonodavcima iz redova HDZ-a svi radnici u Hrvatskoj već 30.g. izdvajaju za mirovine pripadnika tzv. hrvatske domovinske vojske. Ta vojska pod tim imenom nije nikada postojala. No naziv je odabran s obzirom da bi u javnosti prije svega međunarodnoj dodjeljivanje mirovina vojnicima NDH, ustašama i domobranima izazvalo neke reakcije i probleme. Pravo na mirovinu su ovime dobili i pripadnici primjerice crne legije ili čuvari ustaških koncentracijskih logora i to ne samo pravo na mirovinu, pripadnicima te nepostojeće hrvatske domovinske vojske, točnije ustašama domobranima zakon je omogućen i status ratnih vojnih invalida s pripadajućim beneficijama. Zakon izrijekom bez inzistiranja na ikakvoj istrazi odbacuje i sudske presude pripadnicima oružanih snaga NDH za njihovo postupanje tijekom Drugog svjetskog rata. Stoga u tom zakonu stoji, citiram, ratni vojni invalid je osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane ili ozlijede koju je dobila u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja '41. do 15. svibnja '45. odnosno do puštanja iz zarobljeništva iako je s tim u vezi bila pravomoćno osuđivana nakon 15. svibnja '45. Ja znam da je jako popularno da zastupnici i zastupnice, pogotovo u svojim izbornim jedinicama daju amandmane za škole, pa onda za neke domove zdravlja, pa se onda skupljaju glasovi na tome da ti baš svojoj izbornoj jedinici daješ nešto malo više novaca iako bi trebala postojat neka komparativna analiza, a naš je zadatak [[Upadica: Vrijeme]] da neracionalne stvari primjećujemo [[Upadica: Vrijeme]] u tom proračunu. Amandman 272. Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Na poziciji razdjela 086 Ministarstva rada osiguravaju se sredstva isključivo za djelatnosti socijalne skrbi stoga nije moguće osigurati sredstva za djelatnost odgoja i obrazovanja u obrazovnim ustanovama. Poštovani državni tajniče, nevjerojatno kako prebacujete lopticu s jednog na drugo ministarstvo. Nismo zadovoljni vašim obrazloženjem i tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Svi morate biti svjesni u vladi da je u RH trećina žena prisiljena štedjeti na higijenskim ulošcima i tamponima jer su im preskupi pa kupuje manje kvalitetne proizvode, a neke si ih uopće ne mogu niti priuštiti. Vrlo je porazna činjenica da u 21. stoljeću jedan dio djevojaka izostaje iz škola upravo iz ovih razloga, a nije im nepoznat pojam ni korištenje starih krpa, novina ili toaletnog papira kao zamjenskih proizvoda za higijenske potrepštine. Nedopustivo je to za bilo koje društvo, ponižavajuće za bilo koje živo biće i štetno za održavanje minimalnog higijenskog i zdravstvenog minimuma. Međutim, hrvatski porezni sustav i dalje tretira higijenske potrepštine za žene koje su im potrebne tijekom menstrualnog ciklusa upravo kao luksuz, a ne kao osnovnu životnu potrebu jer inače porezna stopa ne bi bila 25% nego niža, a Vlada RH je nedavno odbila oporbeni prijedlog da se smanji porez na 5% Problem menstrualnog siromaštva nije političko niti svjetonazorsko pitanje, a ne smanjivanjem poreza Vlada se postavlja diskriminirajuće prema ženskom dijelu populacije. Nekoliko jedinica lokalne samouprave među prvima Varaždin, Rijeka, Krapinsko-zagorska županija gdje je SDP na vlasti uz još nekoliko gradova i škola i županija osiguralo je proračunska sredstva za higijenske potrepštine no ne možemo ovisiti samo o tome. Upravo Vlada RH ima zadatak osigurati sufinanciranje higijenskih uložaka u svim obrazovnim ustanovama.

Amandman se ne prihvaća, na razdjelu 086 Ministarstva rada planirana sredstva unutar nadležnosti razdjela sustava obitelji i socijalne politike dostatna su za procijenjene i planirane rashode za razdoblje od 2022.-2024. Hvala lijepa. O amandmanu ćemo glasovati. Amandman 274. poštovanog zastupnika Siniše Hajdaša Dončića.

Izvolite.

Isto tako pomažem i Andreju Plenkoviću koji je većinu tih stvari obećao, vi još niste bili ovdje da ponovim na onoj tzv. famoznoj sjednici Vlade kako on hoda po Hrvatskoj nešto u stilu kralja, nemam pojma monarha pa tu malo nešto objećaje svima, dakle, ovo je samo obećanje od Andreja Plenkovića. Hvala lijepa. Amandman 275. poštovane zastupnice Marije SElak Raspudić. Amandman se ne prihvaća, sredstva planirana na aktivnosti provedbe nacionalnih strategija za unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi povećane su za milijun kuna u odnosu na 2021.g. i dostatna su za provedbu nacionalnih strategija te unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi. Hvala. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Premda mi je drago da ste donekle povećali sredstva nisam zadovoljna s iznosom i mislim da bi se trebalo dati još sredstava za unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi. Zato sam tražila da se doda dodatnih pola milijuna kuna. Naime, upravo je sustav socijalne skrbi pod izrazitim pritiskom u ovom pandemijskom vremenu. Kao što vam je poznato obiteljsko nasilje u prvoj godini kazneno djelo obiteljskog nasilja poraslo je za nevjerojatnih 40%, a nažalost trendovi pokazuju da nisu promijenjeni nego da i sada nastavlja rasti u ovoj godini za dodatnih 8% u odnosu na prethodno razdoblje u odnosu na prošlu godinu. Zbog toga sustav socijalne skrbi je pod nevjerojatnim pritiskom, a kao što smo mogli nažalost otkriti u trenutku kada smo svjedočili nemilim događajima u kojima su smrtno stradala i neka djeca, broj slučajeva koji se dodjeljuje prema jednom djelatniku unutar sustava nedostatan je da bi se ozbiljno pristupilo pojedinim slučajevima zbog čega na kraju imamo nekada nažalost i fatalne posljedice.

Amandman se ne prihvaća, sredstva planirana na aktivnosti odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom namijenjena su za podmirenje obveza temeljem dvogodišnjih programa udruga osoba sa invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, znači 2022.-2023.g. to su usluge osobne asistencije, videćih pratitelja i tumača znakovnog jezika te su dostatna za podmirenje preuzetih ugovornih obveza i predviđene aktivnosti u 2022.g. Hvala. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, na stavci odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom tražila sam da se stavka poveća za dodatnih 2 milijuna kuna. Razlog zato je višestruk, s jedne strane upravo projekti udruga koje se bave s djecom s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom su oni koje trebamo najviše poticati kako bismo razvili jedno senzibilno i demokratsko društvo. S druge strane možemo vidjeti koliko njima nedostaje kada čitamo izvješća pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nekakvih različitih mogućnosti koje će omogućiti da se susretnu s realnim sektorom, tako da bi ovaj djelokrug toga za što se koriste ove financije trebalo proširiti, a to se može jedino tako da se izdvoje dodatna sredstva. Stoga tražim da se o ovom amandmanu glasuje.

Slijedeći amandman je 278. onaj Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća.

Zahvaljujući inicijativi saborskih zastupnika, povećana je stavka stambenog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja no ne smatramo da je to dovoljno koliko god smo time zadovoljni. Naime, ratifikacija ove Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju obiteljskog nasilja čime se pohvalio premijer Plenković i rekao da je čak i trpio neku političku štetu zbog toga, naime, nije dovoljna. Osim ratifikacije potrebna je i primjena a da bi došlo do primjene, potrebni su novci a novaca u ovom proračunu za primjenu te Konvencije nema. Znači nema novaca za ono što je zapravo najvažnije, to je prevencija. Postoje neki novci za saniranje posljedica, ne postoje neke posljedice koje nije moguće sanirati kao što je slučaj sirote ubijene žene prije nekoliko dana u Splitu, tu nema saniranja problema. Ono na čemu treba raditi i zašto smo dali ovaj amandman, s čim se naravno solidariziramo sa ostalim zastupnicama u Hrvatskom saboru koje su u toj inicijativi jest upravo to da se radi na prevenciji, da se radi na promjeni društvene paradigme u kojoj će obiteljsko nasilje ili bilokakvo nasilje prema ženama biti apsolutno neprihvatljivo. I zbog toga ostajemo kod ovog amandmana i tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženje kao i kod ovog prethodnog amandmana. Hvala. Zahvaljujem, potpredsjedniče Sabora. Kao što je rekla jedna kolegica prije mene, ja ću samo još jedanput istaknuti da je Istanbulska konvencija stupila na snagu 2018. godine gdje decidirano stoji osiguranje osnivanja dovoljno broja odgovarajućih lako dostupnih specijaliziranih skloništa radi omogućavanja sigurnoga smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i njihovoj djeci, stoga smatram i tražim povećanje sredstava i tražim glasanje o amandmanu. Amandman se ne prihvaća sa također istim obrazloženje kao i za dva prethodna amandmana. Hvala. Otpočetka ove pandemije, saborski Odbor za ravnopravnost poslova prvi je upozorio i nastavio upozoravati na porast obiteljskog nasilja u vrijeme pandemije. Pratili smo sve trendove, doslovce sa moljakala MUP da mi pruži najnoviju statistiku kako bismo mogli i dati prijedloge da se sustav prevencije nasilja u obitelji poboljša. To se nažalost nije dogodilo, možda i djelomično zbog toga ovaj negativni trend nastavlja rasti a nije zaustavljen. Ova sredstva koja sam tražila da se povećaju unutar ove stavke unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji imala su vrlo konkretnu namjenu. Osim već spomenutih potrebnih sredstava za zaštitu žrtava nasilja u obitelji, suočeni s pandemijskom zimom koja nam dolazi, moramo osigurati dodatna sredstva da bismo prepoznali nasilje u obitelji. U tom smislu moj je zahtjev bio jasan. Trenutno stožer ili bilokoje političko ili parapolitičko tijelo koje će donositi mjere u vrijeme pandemije, mora se ekipirati s osobom koja je stručnjak za obiteljsko nasilje ili za mentalno zdravlje koja će moći prepoznati takve slučajeve na terenu i koja će razvijati posebne programe da se pomogne tim žrtvama. Mora se pronaći i način da se na dodatni način prijavljuju slučajevi nasilja, isto tako i osoblje koje će prilagoditi sadašnji kalendar nasilja tako da imamo komparativnu mjesečnu i polugodišnju analizu, da prije možemo uočiti negativne trendove a ne da ovisimo o dobroj volji MUP-a da dobijemo potrebnu statistiku. Imajući u vidu koliko je raslo obiteljsko nasilje za vrijeme ove pandemije, tražim da se ipak uzme u obzir koliko su ova sredstva neophodna da bi se ona suzbila. Tražite glasovanje? Amandman se ne prihvaća. Zakonom o doplatku za djecu i Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu i visina doplatka za djecu dok je pravnim propisima EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti uređena nadležnost za isplatu obiteljskog davanja doplatka za djecu odnosno određeno je koja država je u skladu sa pravilima prednosti primarno a koja sekundarno nadležna za isplatu obiteljskog davanja. Sredstva planirana u prijedlogu državnog proračuna RH na stavci doplatak za djecu, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, dostatna su za isplatu prava svih korisnicima koji proizlaze iz navedenih propisa. Hvala. O ovom ćemo amandmanu glasovati. Slijedeći je amandman 282. zastupnice Sanje Radolović. Amandman se ne prihvaća.

Zahvaljujem. I zahvaljujem na ovom birokratskom obrazloženju. Dakle, u Puli se čeka na mjesto u domu za starije i nemoćne osobe 10 godina, za jednokrevetnu sobu 10 godina. Na listi čekanja je preko 2000 osoba. Ljudi su se počeli prijavljivat sa svojih 50 godina starosti na listu za čekanje jer će je možda tada i dočekati.

Pa zašto bi onda netko i ulagao u nešto što nije njegovo odnosno sama županija? Stvorili su se naravno preduvjeti u okolnim susjednim općinama za dogradnju i izgradnju domova za starije i nemoćne osobe i ovim amandmanom se traži u općini Fažana koja je jedna jako uspješna turistička razvijena općina, ima mogućnosti za to i izgradnja doma za starije i nemoćne osobe kapaciteta 50 ležajeva.

O ovom amandmanu ćemo glasovati. Amandman 284. zastupnice Romane Nikolić. Amandman se ne prihvaća.

Predloženi iznos je u skladu sa godišnjim statističkim podacima o broju korisnika i financijskim podacima i izdacima za naknadu do zaposlenja a uočeno je smanjenje broja korisnika.

Naravno da nisam zadovoljna sa obrazloženjem i to je ujedno i moj zadnji amandman. Znači sve amandmane za osobe osjetljive za društvo, u društvu ste odbili. Ovaj posljednji amandman je išao za naknadu zaposlenja osoba sa invaliditetom jer smatram da je iznos nedostatan i time bi se kad bi se i prihvatio bi se i primijenio pravilnik o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba sa invaliditetom gdje su obveznici … [[Govornik se ne razumije.]] zapošljavanja, poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu primjerenom radnim uvjetima zaposliti osobe sa invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota i to sve prema preporukama pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom a prema istraživanjima svim znamo da su osobe sa invaliditetom rizična skupina za siromaštvo stoga sam i tražila povećanje sredstava jer su ova nedostatna. Kluba zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. Na poziciji razdjela 0,86 Ministarstva rada osiguravaju se sredstva isključivo za djelatnosti socijalne skrbi budući da u sustavu socijalne skrbi nije moguće priznati pravo na uslugu smještaja roditeljima tijekom liječenja i terapije, predloženi amandman se ne prihvaća. U ime Kluba zastupnika Mosta, poštovana zastupnica Selak Raspudić. Kad vi kažete „nije moguće", zvuči kao da vas ne znam tko priječi da tako nešto učinite, sve je moguće. Ovo jest sustav kojem se treba obratiti za ovu stavku, samo je pitanje dobre volje, hoćete li tako nešto i učiniti. Naime, ono što smo mi tražili je da se osiguraju sredstva za smještaj roditeljima kojima je dijete nakon poroda na neonatologiji ili bolesnu te su prisiljeni radi liječenja boraviti u drugom gradu i plaćati smještaj. Zato što nemaju mogućnosti biti u bolnici uz svoje dijete. U Hrvatskoj imamo 3 velika KBC-a kojima gravitiraju svi oni građani tj. djeca i bebe kojima adekvatna medicinska skrb se ne može pružiti u bolnicama gradova u kojima žive ili su značajno blizu. Doprinos za zdravstvo osiguranje iznosi vrlo velik dio naših primanja no unatoč tome roditelji kojima dijete boravi u bolnici koja je kilometrima udaljena od prebivališta, primorani su izdvajati značajna financijska sredstva kako bi mogli biti uz svoje dijete. Kuće za roditelje ne mogu primiti dovoljan broj roditelja. Potrebno je osigurati sredstva za proširenje kapaciteta tih kuća kao i za eventualnu isplatu djela naknade roditelja kojima su djeca na liječenju.

Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva isključivo za domove čiji je osnivač RH a ne jedinice područne i regionalne samouprave. Ovdje još napomena da mi planiramo jedan natječaj također iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijednog preko 300 milijuna kuna za izgradnju domova za starije pa evo, pozivam vas da pratite slijedeće godine stranice i tu će se moći jedinice lokalne i regionalne samouprave javiti na natječaj. U ime Kluba zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Emil Daus. Da, javit će se sigurno i Istarska županija pošto se uvijek javljaju gradovi ili jedinice lokalne samouprave, samo da nam ne bude opet uteg to što koeficijent razvijenost smanjuje bodove, tako da nije baš ravnopravna, ajmo si bit iskreni a i pokazalo se do sad u praksi u ovih 30 godina da za neke ima, za neke nema ili ima malo manje. Istarska županija trenutno sa gradovima sufinancira ako se ne varam, domove za starije u Pazinu ili Labinu, čini mi se uskoro i u Buzetu, vjerujem da će se kroz neko vrijeme to uspjeti i u Puli ali u Raši postoji također dom za starije osobe. Planirano je ovdje u amandmanu 19,5 milijuna kuna, izrađena je sva potrebna dokumentacija, ishodovana, pravomoćna, građevinska dozvola, projekt obuhvaća dogradnju i opremanje da ne idem sad u svu tehničku analizu nego što je važno reći da je dogradnja doma nužna radi osiguravanja propisanih uvjeta za pružanje usluga za postojeći broj korisnika stalnog smještaja, 61 te za pružanje usluga dnevnog boravka. Ukoliko se ne budu osigurali uvjeti za gradnju još jednog kata, dom mora smanjiti broj korisnika na smještaj sa 61 na 40, što je poražavajuće s obzirom na to da i tako je problem kapaciteta, odnosno potražnje, da tako kažem, je puno veća od onoga što se može trenutno ovoga, ponuditi. Ljudi čekaju godinama, negdje možda i skoro 10, da bi došli do svog doma.

Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženjem kao i za prethodni, s time da bi još htio naglasiti i da, što se nas tiče ... [[Govornik se ne razumije.]] aktivnosti u pogledu skrbi o starijim osobama usmjerene su i na razvoj izvan institucijskih usluga kojima se osigurava zadržavanje starijih osoba u vlastitom domu, o čemu će također, biti natječaj u sljedećem više financijskom okviru. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, referirat ću se na vaše obrazloženje amandmana prije kad ste rekli da će biti na raspolaganju 300 milijuna kuna, što je svakako nešto što pozdravljamo, ali i da si budemo iskreni, ako gledamo izgradnju ispočetka do kraja, to je riječ o možda 6, 7, maksimalno 8 domova za starije u cijeloj Hrvatskoj. To je realno, možda dovoljno za jednu županiju, ne? Tako da smatram da tu definitivno trebamo pronaći načina kako osigurati više sredstava jer točno je, osnivačka i upravljačka prava su prenesena na jedinice lokalne i regionalne samouprave međutim, isto tako, treba omogućiti i financijska sredstva, odnosno decentralizirati financijska sredstva kako bi se spustile, kako bi te općine i gradovi mogli to financirati.

Amandman se ne prihvaća. Sredstva planirana na aktivnosti naknada za smještaj udomiteljske obitelji, namijenjena su za podmirenje potreba korisnika socijalne skrbi smještenih u udomiteljske obitelji i dostatna su za podmirenje obveza temeljem priznavanja prava. Ne prihvaćam obrazovanje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Nažalost nedavno smo čak i u HS-u svjedočili jednoj usputnoj raspravi za vrijeme glasovanja o tome što je uopće udomiteljstvo i koji mu je cilj pa smo vidjeli da čak ni saborski zastupnici ne razlikuju udomiteljstvo i posvojiteljstvo. Hrvatska ima veliki problem s udomiteljstvom. Udomitelja nema dovoljno, a i oni koji jesu udomitelji, nisu zadovoljni svojim položajem niti pravima koja mogu ostvarivati, ponajviše u pitanjima skrbi za tu djecu gdje im se na neki način ne priznaje njihov status koji je, kada se radi o djeci koja se trebaju prilagoditi novoj obitelji čak i teži od uobičajenog roditeljskog puta, nego ih se načinom na koji su u stanju realizirati svoja prava, svodi na nekoga tko ne može imati prava svodi na nekoga tko ne može imati prava niti blizu roditelja. Ono što sam osobito nedostaje mladih udomiteljskih obitelji. Kao što znate, dobna granica kojih, onih koji udomljavaju u Hrvatskoj je jako visoko, a mi trebamo animirati što više ljudi i što više mladih ljudi da se uključe u taj hvale vrijedan čin. Stoga ne prihvaćam vaše obrazloženje, tražit ću da se o ovom amandmanu glasuje i nadam se da ćemo poboljšati uvjete u udomiteljskim obiteljima i privući što više građana RH da i sami se odluče pružiti skrb djeci bez obiteljskog doma. Kluba zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. Sredstva planirana aktivnosti skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi dostatna su za podmirenje svih potrebnih i planiranih troškova. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o ovom amandmanu glasuje. Tražili smo da se stavka skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi poveća za 300 tisuća kuna, a ta su sredstva trebala biti tu da osiguraju pokrivanje troškova ljetovanja djeci s posebnim potrebama bez potrebne roditeljske skrbi. Pa zar je to puno zatražiti? Tom mjerom se može obuhvatiti do 300-tinjak djece. Riječ je o izrazito humanoj mjeri koja osigurava najugroženijoj i najosjetljivijoj skupini našeg društva nekoliko dana ljetovanja i bijega od domova u kojima žive tokom godine. To se može gledati kao rehabilitacijska mjera, ali kao akt dobrote države prema djeci bez roditelja, koja uz to imaju i posebne potrebe i potrebna im je stalna skrb i njega. Ljetovanje za ovu djecu poseban je luksuz koji si ne mogu priuštiti sada, a vjerojatno niti u budućnosti, stoga ne možemo prihvatiti vaše obrazloženje i tražit ćemo da se o ovom amandmanu glasuje.

Ovim amandmanom tražili smo da se skrb o starijim i nemoćnim osobama, financiranje projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe i zdravstvenu rehabilitaciju na području grada Splita poveća za 500 000 kuna.

Na listama čekanja nalazi se više od 1500 prijavljenih osoba. Najniža mirovina iznosi 950 kuna i takvu prima više od 50% umirovljenika, dok je prosječna mirovina tek nekoliko nedovoljnih puta veća. Privatni domovi za te ljude su nedostižni, umirovljenici u gradu Splitu nažalost kao i ostatku Hrvatske žive na rubu egzistencije. Starenjem populacije poveća se problem skrbi za starije osobe. Istraživanja pokazuju da starije osobe imaju veliku potrebu da budu korisne. Dakle, one nisu nesposobne za rad kao što ih se proglašava u novom prijedlogu Zakona o socijalnoj skrbi koji je uz to čak i na ovoj pojmovnoj razini diskriminacijski. U kvalitetnim domovima starije osobe mogu živjeti bolje jer imaju zdravstvenu skrb, redovitu hranu, netko se brine o njima te imaju vršnjake s kojima mogu komunicirati i osjećati se uključeno. Potrebno je stoga financiranje projektnog zadatka za izgradnju sadržaja medicinsko uslužnog karaktera na području Splita. Projektom je potrebno obuhvatiti 2 komponente. Prva je pružanja usluge smještaja i njege starijih i nemoćnih osoba i predvidjeti smještajni kapacitet za najmanje 300 osoba. Druga komponenta je omogućiti usluge zdravstvene rehabilitacije svim dobnim skupinama. Mi smo ovdje konkretno podnijeli amandman za grad Split, ali iste standarde tražimo i u ostatku RH koja cijela ima problem sa smještajem i skrbi za starije osobe. Tražite glasovanje? Tražite glasovanje? [[Upadica: Da.]] Amandman 291. Kluba zastupnika MOST-a. Amandman se ne prihvaća.

Prihvatiti ću ovo obrazloženje pa ću onda u tom smislu i povući amandman budući da se trenutno ne raspravlja o toj projekciji proračuna Hvala vam lijepa poštovani državni tajniče, dakle ovaj amandman 291. je povučen. Slijedeći set amandmana odnosi se na Ministarstvo turizma i sporta, poštovani državni tajnik Tonči Glavina će doći za govornicu. Na redu je amandman 292. Kluba zastupnika MOST-a. Izvolite očitovanje. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Predloženim prijedlogom proračuna jasno su definirane aktivnosti koje su planirane za realizaciju na poziciju 3208 poticanje razvoja turizma u novoj proračunskoj godini što u prijedlogu amandmana nije navedeno. U ime Kluba zastupnika MOST-a, poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Ne prihvaćamo obrazloženje, tražit ćemo da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, tražili smo da se u proračun za 2022. godinu osiguraju sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kongresno turističkog centra sa audiovizualnim sadržajima pri Marijanskom svetištu u Novoj Raši. Znači kongresni centar, audiovizualni centar i uz to razvoj turističke ponude, smještajni kapaciteti i ugostiteljski sadržaji zbog velikog interesa turista i zbog svih beneficija koje bi takav jedan centar imao i za one koji žele pohoditi to mjesto i za razvitak cijelog tog kraja. Amandman se ne prihvaća. Za aktivnosti koje se financiraju s ove aktivnosti planirana sredstva su dostatna. Ostale aktivnosti po pitanju sigurnosti turista moguće je financirati iz sredstava europskih fondova. O ovom amandmanu ćemo glasovati onda. Amandman 294. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Na temelju Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, a temeljem zaprimljenih podataka krovnih sportskih udruženja i nacionalnih sportskih saveza u natjecajima koja će se održati u 2022. godini napravljena je projekcija potrebnih sredstava te nije potrebno povećanje jer će planirana sredstva biti dostatna. Poštovani, mi ostajemo kod svog amandmana i tražimo glasanje o njemu. Naime, tražili smo dakle povećanje vrijednosti aktivnosti za državne nagrade za vrhunska sportska postignuća obzirom na tešku prošlu godinu u kojoj je zbog epidemije korona virusa i njom povezanih mjera ograničenja velik teret spao na sport, sportaše koji su bili značajno ograničeni u svojim aktivnostima. Smatramo da je povećanjem nagrada za vrhunska sportska postignuća da time možemo pomoći i oporavku vrhunskog sporta u Hrvatskoj. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. S obzirom na broj trenutnih korisnika koji ostvaruju pravo na trajnu novčanu naknadu temeljem Uredbe o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada napravljena je procjena potrebnih sredstava te nije potrebno povećanje jer će planirana sredstva biti dostatna. Evo, uz isto obrazloženje tražimo da se o ovom amandmanu glasa, dakle da se povećaju vrijednost aktivnosti državna priznanja, trajne novčane nagrade za Ministarstvo turizma i sporta. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Sukladno procjeni o broju prijavitelja čiji će programi, čiji će se programi sufinancirati putem natječaja te visini iznosa potpore za pojedine programe napravljena je procjena potrebnih sredstava na navedenoj aktivnosti te nije potrebno povećanje jer će sredstva biti dostatna. Također, navedena aktivnost se financira iz prigoda od igara na sreću te će s obzirom na kontinuirano povećanje navedenog izvora planirani iznos u ovoj aktivnosti biti i veći. Poštovani, isto tako tražimo glasanje o ovom amandmanu obzirom da Hrvatska ionako premalo potiče razvoj lokalnog sporta i sportskih natjecanja nakon 2021. kada je zbog posljedica i mjera povezanih s epidemijom korona virusa sport u cjelini onda i lokalni sport i natjecanja bio zanemaren, stavljen u stranu smatramo da su nužna pojačana ulaganja u njegov razvoj i širenje i zato tražimo glasanje o ovom amandmanu. Hvala.

Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. S obzirom na aktivnosti koje se provode vezano uz programe prevencije i nasilja u suradnji s više partnera koji, koji u provedbi sudjeluju s materijalnim i tehničkim sredstvima planirani iznos je dovoljan za provedbu navedenog projekta. Također s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemiju korona virusa aktivnosti će se provoditi u smanjenom obimu radi epidemioloških mjera. Dakle, poštovani. Ovo je posebno važan amandman obzirom da se tiče prevencije nasilja sportom u školama gdje za ovu stavku je bilo predviđeno 389.000 kuna, mi smo predložili da se taj iznos poveća na 2 milijuna kuna jer ovaj predviđeni iznos nije ni približno dovoljan za provođenje programa prevencije nasilja sportom u školama. Iznos koji predlažemo je minimum da bi se moglo uopće razmišljati ujednačenom i svoj djeci u Hrvatskoj dostupnim programima prevencije nasilja kroz sport. Kluba zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća, pomoć amaterskom sportu i sportsko rekreativnim aktivnostima koje su inače javna potreba lokalne razine Ministarstvo turizma i sporta sustavno provodi kroz više natječaja poput natječaja za sufinanciranje sportskih programa, poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja, natječaja Hrvatska pliva i sl., a za koje su predviđene zasebne aktivnosti u državnom proračunu.

Naime, tražili smo sa se poveća stavka i doda stavka pomoć amaterskom sportu iznos 3 milijuna kuna. Znači tražili smo da se u državnom proračunu osiguraju sredstva za pomoć najugroženijim amaterskim sportskim kolektivima na području županije koji su pred gašenjem. Znate koliki je problem Hrvatske s pretilošću, znate da su brojni sportski kolektivi ugroženi, a pogotovo amaterski sportski kolektivi u vrijeme pandemije gdje je sport jedna od aktivnosti koja je najviše stradala zbog različitih mjera i zbog općenitog odustajanja građana od bavljenja sportom kao nekog oblika kontakta koji bi ih mogao dovesti u povećani rizik od zaraze covidom. Upravo su amaterska udruženja ona koja počivaju na stvarnom entuzijazmu zaljubljenika u sport i koja kao takva mogu najviše doprinijeti zdravom životu kulture i zdravog života naših građana. Stoga ne možemo prihvatiti ovo obrazloženje i tražit ćemo da se o ovom amandmanu glasuje. Amandman se ne prihvaća, proračunski korisnik državnog proračuna ne može preuzeti obavezu po investicijskim projektima tek na provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta kako je propisano čl. 45. Zakona o proračunu. Isto tako u prijedlogu državnog proračuna u posebnom cilju Ministarstvo turizma i sporta otvorene aktivnost K016023 sufinanciranje, izgradnje građevinskih zahvata na sportskoj infrastrukturi za sufinanciranje ili financiranje izgradnje novih i/ili građevinskih zahvata na postojećim sportskim građevinama kao i opremanjem istih potrebnom opremom putem natječaja namijenjen jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Klub zastupnika IDS-a … [[Upadica se ne razumije.]] a oprostite, ispričavam se. Može Raspudić Selak, može Selak RAspudić, bilo je i onih saborskih zastupnika koji su me u eter zvali Raspudićka tako da je ovo još prihvatljivo.

Hvala lijepa.

Poštovani, riječ je prijedlogu nove pozicije obnova Parenzane biciklističke i pješačke staze u vrijednosti od 15 milijuna kuna, projekt se sastoji od obnove dionice trase Parenzana od Livada do Grožnjana kroz tunel Kalcini. Cilj je poboljšanje protočnosti i dostupnosti trase koja vodi ka lokalitetima zaštićene kulturne baštine.

Gospođa Nemet, izvolite. Treća sreća. Uvaženi državni tajniče. Nismo naravno zadovoljni odgovorom, da smo zadovoljni ne bimo bili ni predlagali da bi imali sredstva dovoljno. Radi se o Vistor centru na Limskom kanalu procijenjene vrijednosti 7,5 milijuna kuna, projekt obuhvaća izgradnju i opremanje centra, izgradnju i opremanje staza, opremu za nadzor zaštićenog područja te promociju centra na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

I kao što znate Ministarstvo turizma i sporta je dugi niz godina kroz Fond za turizam značajne i vrlo uspješne i kvalitetne projekte potpomogla i sufinancirala konkretno iz Istre i naravno da ćemo te projekte nastaviti sufinancirati i dalje. Poštovani državni tajniče također nismo zadovoljni baš ovim vašim odgovorom, ali eto takav je cijeli dan. Ovaj krajobraz Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag zaista su jedna oaza biološke raznolikosti na jugu Istarskog poluotoka, a sve to skupa je prepoznato i na razini Europe stoga smatramo da bi jedan vizitor centar definitivno dao doprinos jednoj turističkoj ponudi i raznolikosti u tom kraju Hrvatske koja definitivno prednjači kada govorimo o turizmu te smatramo da se tu treba iznaći dovoljno sredstava kako bi se takvi centri radili ne samo u Istri nego diljem Hrvatske. Stoga vjerujem da će tako u budućnosti i biti, eto možda se i predomislite do sutra. Hvala lijepa. Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća. Dakle, predloženim prijedlogom državnog proračuna jasno su definirane aktivnosti koje su planirane za realizaciju na poziciji 3208 poticanje razvoja turizma u novoj proračunskoj godini kako za razvoj javne tako i privatne turističke infrastrukture. Dok se u prijedlogu amandmana nije navedeno o kojoj se aktivnosti radi. Osim toga projekti financiranja turističke infrastrukture se odabiru temeljem navedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, a ne odabiru se izravno. Riječ je o projektu revitalizacije Završja kroz uspostavu modela rasprostranjenog hotela. Opći cilj projekta je revitalizacija povijesno kulturne baštine u svrhu unapređenja turističkih potencijala općine Grožnjan i doprinosa uravnoteženom razvoju šire regije. Nismo zadovoljni s obrazloženjem tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća. Dakle, navedene aktivnosti se potencijalno mogu financirati iz Fonda za turizam, Nacionalnog plana za oporavak i otpornost iz EU fondova, dakle obrazloženje kao i kod prethodnih nekoliko amandmana. Radi se o amandmanu podzemni grad, podzemni grad Labin. 100 milijuna kuna, jedan dosta visoki iznos, ali stvarno se radi o jednom posebnom projektu kao što sama riječ govori podzemni grad, zapravo radi se o rudarskoj ostavštini i prenamjeni te iste rudarske ostavštine. Cilj projekta nije samo sjećanje na bogatu povijest rudarstva istočne Istre pogotovo Labina, djelatnosti koje više nema, već osmislit sadržaj koji će služiti kao platforma za socijalizaciju, interakciju, učenje, razmjenu znanja s ciljem da se ostvari održivost i u sociološkom, ekonomskom i kulturnom smislu u višestrukim mjerilima. Ova faza obuhvaća izradu projektne dokumentacije za drugu fazu projekta izgradnje žičare prema Rapcu, eskalatora ili uspinjače za stari grad. Kako je riječ o značajnom iznosu očekivali smo da će država prepoznati ovaj projekt koji će u mnogome doprinijeti ne samo razvoju Labina, Labinštine nego zapravo Hrvatske i turizma Hrvatske u cjelini, I bez obzira ovo što rekli, ukazali znamo mi jako dobro da se otvaraju i projekti tu bi trebao jedan toch biti da se osjeti, da se osjeti i prisutnost same, same države na takvim projektima. Sa odgovorom istim kao i u prethodnih nekoliko amandmana, dakle mogu se financirati iz Fonda za turizam, Nacionalni plan oporavak i otpornost ili EU fondova. Ali evo vezano za ovaj amandman i prethodni posebno bi istaknuo program investiciju dakle javne turističke infrastrukture koja se otvara dakle u iznosu od 930 miliona kuna i koja će biti otvorena kroz postupak javnog natječaja u Nacionalnom planu za oporavak i otpornost gdje su ovakvi projekti, ovakvog tipa upravo idealni za kandidiranje. Zahvaljujem. Riječ je o poziciji koju smo predvidjeli Inspirit Fantasy park Pazin. Riječ je o izgradnji tematskog zabavnog parka koji se bazira na svijetu istarske, slavenske i europske mitologije.

Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženjem kao prethodnih nekoliko amandmana. Dakle, ovo su projekti koji se idealno mogu sufinancirati ili financirati iz Fonda za turizam, Nacionalni plan za oporavak i otpornost ili iz EU fondova. Hvala. Ne, ne možemo prihvatiti obrazloženje, naravno da ćemo zatražit glasanje, ali dozvolite mi samo da ukratko pojasnim za one koji možda, možda gledaju ovu sjednicu sabora i za javnost sveukupnu pogotovo mještane Motovuna i zapravo građane Istre. Motovun je općina sa cca 1000 stanovnika, godišnje Motovun posjeti 200.000 posjetitelja. Zbog same konfiguracije naselja na brdu uzdignutom 277 metara iznad doline Mirne, iznad rijeke Mirne, je zaštićeni spomenik kulture, a to je Motovun sa svim ograničenjima. Nužna je izgradnje žičare, uspinjače koja bi omogućila kvalitetan i nesmetan pristup brojnim posjetiteljima posebno osobama sa invaliditetom. Žičara, uspinjača se planira s početnom stanicom nedaleko mosta na rijeci Mirni pa sve do starogradske jezgre. Bila bi ne samo kao neophodna prijevozna infrastruktura već i atraktivno panoramsko prometalo. Amandman se ne prihvaća. Proračunski korisnik državnog proračuna može preuzeti obvezu po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta kako je propisano Člankom 45. Zakona o proračunu. Isto tako, u prijedlogu državnog proračuna u posebnom dijelu 090 Ministarstvo turizma i sporta otvorena je aktivnost sufinanciranje izgradnje građevinskih zahvata na športskoj infrastrukturi za sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih ili građevinskih zahvata na postojećim športskim građevinama kao i opremanje istih potrebnom opremom putem natječaja namijenjenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Hvala. S turizma malo na sport, znamo da je Labin grad sporta i osim po legendarnim rukometnim rukometašima koje je dao kroz posljednja desetljeća Labin je grad nogometa, inače ima preko 1800 građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima, a najviše članova broj upravo NK „Rudar“ sa svojom 75-godišnjom poviješću, kvalitetnom školom nogometa s preko 200 sportaša svih uzrasta. U projektu je zamišljena izgradnja tribina rekonstrukcija svlačionica i sve zajedno je zapravo rekonstrukcija gradskog stadiona u iznosu od 10 milijuna kuna. Amandman se ne prihvaća s obrazloženjem istim kao i u prethodnom amandmanu. Tko će odgovorit, g. Daus, izvolite. Ma slično, samo zapravo u naselju u dijelu grada Labina na Vinežu nogometno, pomoćno nogometno igralište, ulaganje u mlade, u mlađe dobne skupine i da sad ne duljimo sa obrazlaganjem samog projekta, evo očekivali smo da će se ovdje nać bar dio od tih 6 milijuna kuna koje su bila predviđena od države da pomogne na ovom projektu. Tražimo glasanje na ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženjem kao i u prethodna dva amandmana. Hvala. Dakle, negdje 1985.-1986. nam je počelo veliko ulaganje, zadnje veliko ulaganje u sportske objekte u Gradu Zagrebu i široj okolici. Znate šta je bilo '87? To vam je bilo zadnje veće ulaganje u sportsku infrastrukturu u Zagrebu i u gradovima koji su bili suorganizatori i mjestima, dakle Bjelovar do Kumrovca, od Zaboka do Krapine vam je bilo zadnje ulaganje u sportsku infrastrukturu. I upravo kroz dakle ovaj amandman od 10-tak milijuna kuna je bio nastavak tog ulaganja policentričnog razvoja sporta u ovom dugom dijelu turizma, a to vam je izgradnja sportskog zapravo dogradnja i rekonstrukcija sportskog rekreativnog centra ZASEKA u Zaboku, za što postoji građevinska dozvola.

Amandman se ne prihvaća. Dobro, hvala. Dakle, smatrate da bi ovo recimo ulaganje u kontinentalni dio turizma u Bedekovčinu, u ovaj bajer-bedekovčanska jezera koja su nastala iskopinom zapravo iskapanjem kako ćemo to nazvat repromaterijala za tvornicu, za ciglanu u Bedekovčini koja se zvala Zagorka, nekoć davno više naravno ne postoji kroz ove različite privatizacije itd., smatrate da bi se oni trebati javiti dakle na jedan ovih EU natječaja. Ali vidite ja mislim da bi bilo dobro da sa nekim inicijalnim sredstvima koja su ovdje i predviđene, a predviđeni su iz zapravo stavke koju sam uvijek tražio, a to je da pomognem možda ne osobno vama nego Andreju Plenkoviću da spriječi recimo softver 18, pa tako uvijek uzimamo iz rashoda za usluge.

Amandman se ne prihvaća. Preventivni programi osim … [[Govornik se ne razumije]] aktivnosti i prevencije nasilja sportom u školama sufinanciraju se i kroz dvije aktivnosti u državnom proračunu „Poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja“ i „Hrvatska pliva“ Iz navedenog razloga nije potrebno osiguranje dodatnih sredstava na stavci 363. Poštovani državni tajniče, zanimljivo je da niti jedna stavka, niti jedan amandman koji sam predložio, a ima ih inače 4-5 koji u sebi uključuju prevenciju nasilja i prevenciju ovisnosti nije usvojen. Sve se financira sa drugih stavaka. Ja bih volio vjerovati da je to tako i vjerojatno jedan dio je, ali ako pričamo o sustavnoj prevenciji, ako pričamo o sustavnoj borbi protiv ovisnosti pogotovo sportom onda to nije dovoljno. Ne potičemo amaterski sport, ne potičemo školski sport, ne potičemo izvan nastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama i sad me pokušavate uvjeriti da sa nekim mizernim iznosom vjerojatnom kojima sufinanciramo lokalna sportska natjecanja ćemo to sve pokriti. E pa imam novosti za vas, nećemo. I to ne da nije dovoljno, to ni iz bliza nije dovoljno. I stavka odnosno povećanje koje sam predložio sa 5 milijuna kuna mislim i da je to vrlo simbolički. Znači ni iz bliza onoga što bi trebalo biti jer govorit ću medicinskim rječnikom, to sam ovdje više puta rekao, pa moram ponoviti, valda ponavljanje je majka znanja, kuna uložena u prevenciju je 5 kuna ušteđeno u sanaciji. Ali kada govorimo o ovisnosti, kad govorimo o nasilju, kad govorimo o sportu općenito i, i dobrim stvarima koje on potiče kuna koju smo uložili u sport je višestruko isplaćen ne samo kunama koje smo uštedili u sanaciji već sačuvanim životima, formiranim osobama, ljudima koji su sposobni biti konstruktivni dio društva, nesmetano se razvijati, pridonositi tom istom društvu i na kraju u to društvo i vraćati. Prema tome, mislim da je ovo jako loša poruka vlade i vašeg ministarstva i tražit ću glasanje. Amandman se ne prihvaća. Proračunski korisnik državnog proračuna može preuzesti obvezu po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta kako je propisano čl. 45. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Dakle ovim amandmanom traži se osiguranje sredstava iz državnog proračuna za obnovu sportskog rekreativnog centra „Doma braće Ribar“ u Puli, objekta graditeljskog nasljeđa koji je zadnji put obnavljan daleke 1968.g. Kažete da se ne može zbog Zakona o proračunu to isfinancirati, ja ću vas samo podsjetit da je ova vlada prilikom otvaranja nove atletske staze u Karlovcu koju je financirala sa 3,5 milijuna kuna rekla da joj je jako važno ulagati u sportske objekte te da to predstavlja određeni prioritet pa se upravo i ovaj amandman predlaže po uzoru na realizaciju investicije u Karlovcu. Ja se zaista nadam da se ulaganja u sportsku infrastrukturu ne određuju u ovoj Vladi sukladno političkom ključu i nadam se da ćete se izmaknuti zapravo od politiziranja ulaganja u sportske objekte.

A ja ću vas samo podsjetit da u operativnom razdoblju 2014.-2020. apsolutno nismo mogli povuć u Hrvatskoj jedan euro iz eu fondova za financiranje, rekonstrukciju, dogradnju, izgradnju sportske infrastrukture i ja se zaista i duboko nadam da ovo ministarstvo vodi računa o tome i da je u koordinaciji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kao upravljačkim tijelom i da ćemo u 2021.-2027. imati priliku povlačiti ta sredstva iz eu fondova za sportsku infrastrukturu.

Također zastupnica Sanja RAdolović 313.

Nisam vas baš najbolje čula, ali čitala sam s usana. Ovako, kolega Hajdaš Dončić vas je pitao da li znate šta je bilo 1987. kada se zadnji put obnavljala sportska infrastruktura u okolici Grada Zagreba i u gradu Zagrebu, ja ću vas pitati, da li znate što je bilo 1986. 1986.g. u Puli su se održale Alpe-Adria igre i tada se upravo sredstvima Uljanik brodogradilišta izgradio Sportsko rekreativni centar Veruda kada je posljednji put u njega ulagano. Ponavljam, traže se ovdje sredstva za obnovu Sportsko rekreativnog centra Veruda u Puli u iznosu 7 milijuna kuna upravo po uzoru na grad Karlovac gdje ste također uložili 3,5 milijuna kuna i mislim ako se može u druge gradove gdje je HDZ na vlasti ne vidim razloga zašto se negdje drugdje ne bi moglo ulagati. Sada prelazimo na sljedeći segment 096, sljedeći set, klaster kako god hoćete Ministarstva zdravstva.

Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća, sukladno odluci Stožera civilne zaštite o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koji obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2, testiranje na trošak poslodavca. Nije nam prihvatljivo vaše pojašnjenje i tražimo glasanje o ovom amandmanu. Napominjem da je svima nama jako važno da napokon izađemo iz pandemije covid-19, učestala su tumačenja dijela javnosti kako cijepljeni i necijepljeni građani jednako prenose virus, što nije točno, i da se pacijenti zaražavaju u zdravstvenim ustanovama od zdravstvenih djelatnika, osobito cijepljenih koji se ne testira budući da imaju covid potvrde i zato smatramo potrebnim da se planiranjem proračunskih sredstava testiraju kroz dva tjedna, dva puta tjedno i cijepljeni djelatnici u cijelom zdravstvenom sustavu njih oko 55.000 koji su cijepljeni odnosno preboljeli što zahtjeva sredstva u ovom iznosu koji smo tražili. Vi ste najavili odnosno ministar je najavio pilot projekt da će se testirati jedan manji broj djelatnika znači ipak na tragu ovoga što govorimo i što sam ja postavila kao zastupničko pitanje na aktualcu ministru Berošu, međutim tu će biti svega 1500 djelatnika obuhvaćeno, to je premalo da bi se nešto valjano zaključilo. I onda što dalje? Što ako vidite da je ipak ne zanemariv broj pozitivnih među cijepljenima, što ćete onda? Jeste li uopće predvidjeli takva sredstva? Niste.

Amandman se ne prihvaća, u dostavljenom prijedlogu nije navedena svrha, nema obrazloženja temeljem kojeg pravnog propisa će se provoditi ova aktivnost niti postoji izračun o broju potrebnih psiholoških tretmana koje bi trebalo provesti.

Također nije prihvatljivo vaše pojašnjenje i tražimo glasanje o amandmanu. Zbog izrazite opterećenosti zdravstvenog sustava uslijed pandemije covid-19 i mobiliziranosti zdravstvenih djelatnika više od godinu i pol veliki broj djelatnika u zdravstvu je iscrpljen brojnim dežurstvima, radom u smjenama izvan svojih redovnih radilišta, zbog rada na covid odjelima uz izgaranje na poslu i burnout sindrom, zbog brojnih nepotrebnih smrti bolesnika i preopterećenosti, stoga im je potrebna većini njih psihološka pomoć i zato smo tražili navedena sredstva.

Amandman se ne prihvaća, planirani iznos sredstava na aktivnosti A618211 liječenja po posebnim propisima psihijatrijske bolnice u prijedlogu Državnog proračuna RH za 2022.g. i projekcijama za '23. i '24. godinu dostatan je za podmirivanje troškova prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba u psihijatrijskim ustanovama sukladno posebnom propisu. Hvala. … [[Govornica se ne razumije zbog najave.]] što je već rečeno, znači evidentno je da u pandemiji Covid-19 dolazi do potrebe i psihološkog liječenja i povećanog psihološkog liječenja.

Znači u ovom proračunu su ta sredstva smanjena u odnosu na prošlu godinu. S druge strane osigurana su neprimjereno visoka sredstva razasuta po cijelom proračunu za crkvu. Uopće se ne može niti locirati kolika su to sredstva.

Znači mi smanjujemo sredstva za psihijatrijske bolnice, a povećavamo za duhovnu skrb. Što nam to govori? Da se dragom Bogu pomolimo za psihičke bolesnike valjda će nam biti lakše. I samo bih htjela reći da ovakvim odbijanjem znači ovih, znači ovim serijskim povećanja zapravo sredstava za zdravstvenu skrb i to općenito, ova vlada stvarno šalje poruku o svojim prioritetima. Znači povećavaju se sredstva preko 2 milijarde kuna za borbene avione, a za zdravstvenu skrb se smanjuju sredstva. Tražit ću da se glasa o ovom amandmanu. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obvezuje osnivače na osiguranje sredstava za investicijsko ulaganje i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe za zdravstvene ustanove čiji su osnivači budući da je osnivač Opće bolnice Zadar Zadarska županija ista je dužna osigurati navedena sredstva. Uvažena zastupnica Selak Raspudić. Ne prihvaćamo obrazloženje i tražit ćemo da se o navedenom amandmanu glasuje. Odjel neonatologije skrbi za novorođenčad od rođenja do otpusta. Sva djeca koja se ne mogu zbrinuti na odjelu u Zadru transportiraju se u Split. Značajan broj trudnica kod kojih postoji veća šansa da će im beba završiti na neonatologiji šalje se tjednima prije u Split. Smatramo da je nužno osigurati sredstva za zadarsku neonatologiju kako bi se smanjila preopterećenost splitske bolnice kojoj gravitiraju čak 4 županije kao i s ciljem da rodilje s područja Zadarske županije nisu prisiljene odlaziti u Split ili Zagreb. Zadarsko rodilište već par godina ima oko 1.500 rođene djece na godinu, a od toga oko 4 do 6% nedonoščadi, to je je 70 do 90 djece. Imaju 6 inkubatora među kojima je damo jedan novi koji je nedavno doniran, a ostali su stari preko 20 godina. Te iste im je proslijedilo splitsko rodilište nakon obnove. Dakle, rashodovali su stare uređaje jer su oni dobili nove. Stoga je doista nužno ulaganje u zadarsku neonatologiju jer će uskoro morati doći i do storniranja ovih starih uređaja koji su već prestari da bi uopće mogli biti korišteni. Zastupnik Miro Bulj 318. Amandman se ne prihvaća. U dostavljenom prijedlogu nije navedena svrha, a nema niti obrazloženja aktivnosti koje bi se trebale provest za predloženo povećanje financijskih sredstava na poziciji unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite. Ministarstvo zdravstvo na navedenoj aktivnosti sufinancira praćenje studije ekoloških čimbenika kvalitete zraka u Slavonskom Brodu. Sukladno prijedlogu Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije nema potrebe za dodatnim izvorima financiranja koji se odnose na praćenje studije utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi. Nema zastupnika Mire Bulja i glasovat ćemo o ovom amandmanu. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Izvolite. Dakle, ono što sam tražila ovim amandmanom je da se iznos unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite poveća za 500.000 kuna, a ovdje je predviđeno samo 250.000 kuna. Znamo da u pogledu zdravstvene zaštite kada govorimo upravo o ovoj pandemiji je porasla potreba za zdravstvenom zaštitom ponajviše u sustavu prevencije na svim razinama jer će nam tek doći na naplatu pravi rezultati i posljedice ove pandemije u vidu svih onih koji su odbili doći na različite preventivne ali i redovne preglede zbog visokog broja zaraženih Covidom-19. U tom smislu smatramo da se trebaju osigurati dodatna sredstva, ne prihvaćamo ovo obrazloženje i tražit ćemo da se o ovom amandmanu glasuje. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Ovdje smo tražili pak da se osigura iznos od 5 milijuna kuna sa jednom konkretnom namjenom, a to je da bi se uložilo u edukativno rekreativni centar i odmaralište za osobe s dijabetesom. Dijabetes je velik problem u Hrvatskoj na razini prepoznatosti, dakle oko pola milijuna ljudi, gotovo pola milijuna ljudi boluje od dijabetesa, a zapravo je riječ o još većem neprepoznatom problemu jer mnogi ljudi koji boluju od dijabetesa nisu toga ni svjesni i dolaze liječnicima kada je već prekasno. Također, osobitom riziku od dijabetesa izložene su trudnice, a kod njih nedostaje potrebna edukacija o tome da se prepozna na vrijeme dijabetes i da se spriječe njegove posljedice i po trudnicu i po dijete. Smatramo da osobe s dijabetesom nemaju adekvatnu medicinsku skrb niti mogućnost rehabilitacije, stoga je potrebno izdvojiti sredstva za njihov rekreativni centar i odmaralište. Riječ je o velikom broju hrvatskih građana.

Na poziciji potpora u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite osigurana su sredstva sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekte 5P, prevencija bolesti, promidžba i zaštita zdravlja, psihološka podrška, pristup i pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite. Da, možda stvarno ne trebamo tražiti za zdravstvenu skrb s obzirom da ubijamo migrante na granici. Ovo je još jedan nepopularni amandman. Kolegice i kolege, ja ovdje postavljam pitanje koja je naša zadaća? Da li je naša zadaća da mi ovdje lokalnoj zajednici osiguramo više sredstava da se borimo međusobno hoće li Istra ili Zagreb imati više novaca? Ili je naša zadaća da mi zapravo ovdje lociramo nelogičnosti u ovom Proračunu? A nelogičnosti su nepopularni amandmani koji ne donose glasove na izborima, ali se moraju locirati, a to je i drago mi je da su se ovdje pridružili i drugi kolege i kolegice i predložili isti amandman kao i mi, to je znači obilježavanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih autoritarnih režima, stavka u proračunu koja je uvedena prošle godine u koronskoj godini, mi uvodimo 100 tisuća kuna za povijesni revizionizam, svaki puta znači na taj dan, i na to obilježavanje se zapravo pokušava radnički socijalistički antifašistički pokret izjednačiti sa fašističkim pokretom u svakoj situaciji Andrej Plenković govori samo o žrtvama komunističkog režima, a fašizam i nacizam samo služe kao kulisa u izjednačavanju ovih ideja. Narodnooslobodilački antifašistički pokret je u temelju ove države i ustavnom temelju, ogleda se u odlukama ZAVOH-a i legitimno izvorište hrvatske državnosti. Prema tome, naš se Ustav ne poziva na ustašku marionetu NDH-a, valjda je to potrebno i početi govoriti ovdje u Saboru jer je ona bila u suprotnosti s državnom suverenošću, a nirnberški procesi su je nazvali okupiranim teritorijem, dakle NDH. Prema tome, ja vas pozivam, kolegice i kolege, da se liberalne lijeve stranke počnu osvrtati na ove članke Proračuna.

Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo zdravstva na navedenoj poziciji planira hitna sredstva za intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova. Prijedlogom Državnog proračuna RH za 2022. g. i projekcijama za '23. i '24. g. na navedenoj poziciji osiguran je iznos od 43 211 603 kune te je procijenjeno da je isti dovoljan za osiguranje interventnih sredstava za zdravstvene ustanove.

Amandmani koje daje oporba, njih je ovdje skoro 450, zapravo nisu gotovo nikad prihvaćeni. To zapravo znači da smo postigli cilj. Naime, u Proračunu za 2022. g. nije naznačen niti jedan projekt koji je vezan uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju niti onaj koji je napravljen niti onaj koji je u tijeku niti onaj koji se planirao u 2022. pa niti Opća bolnica Bjelovar. Moram naznačiti da u mom amandmanu potpuno jasno piše da se radi o opremi za bolnicu koja je dobila na kraju krajeva i uporabnu dozvolu za vrijeme korone, ne moram niti spominjati koliko je to važno. Premijer je inače izrijekom obećao da će to biti u Proračunu za 2022. pa je to propušteno. Ono što bih istakao da, meni je drago da u konačnici kad govorimo o potpori u zdravstvenim ustanovama, to podupiremo, primjerice, bolnicu u Puli, ja to svesrdno podržavam, treba investirati u naše regionalne i županijske bolnice. Podržavam, naravno i da se, ako treba intervenira i u BiH, u Mostaru, tamo je pređeno 42 milijuna kuna za tu bolnicu. Međutim, isto tako mislim da treba investirati i kod nas. Opća bolnica Bjelovar, nova zgrada je tek 3. županijska bolnica nakon Zaboka i ... [[Govornik se ne razumije.]] Istre koja se gradi u 30 i nešto godina hrvatske povijesti i mislim da moramo napraviti taj iskorak. Shodno tome, ja vjerujem da moj amandman očito neće proći, ali smo ishodili reakciju, reakciju vladajućih, vlasti i jedina 2 amandmana koja će biti prihvaćena od HDZ-ovih zastupnika, što je izrazito rijetko, vezana su uz istovjetni amandman praktički vezan uz OB Bjelovar i time, ja bih rekao da smo napravili ono što smo trebali, a to je da smo pomogli, ne koliko treba, još 6 milijuna kuna koje će odobriti Ministarstvo zdravstva nije dovoljno, to je ispod onog što se daje drugima, ali s druge strane

Amandman se ne prihvaća. Financijska sredstva planirana su sukladno aktivnostima i rokovima definiranima u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti '21.-'26. i ista su dostatna s obzirom na definiranu dinamiku provedbe reformi i investicija. Pa evo, ja vjerujem da, ja vjerujem onda da će sredstva biti realizirana jer, evo znamo da se u većini hrvatskih bolnica, inkubatori su dotrajali, zastarjeli, evo, za dobar dio njih proizvođači više niti ne osiguravaju rezervne dijelove. I evo, drago mi je ako ste prepoznali opravdanost za nabavke novih uređaja i ulaganje u neonatologiju.

Mislim da to nije dobra poruka s obzirom da evo ulažemo u bolnice diljem svijeta dok je evo stanje u našim bolnicama nije baš na zavidnoj razini, a minimalno što možemo učiniti jest upravo ulaganje za naše najmlađe i za bebe u najranjivijim fazama.

Nije se čulo. Da. Klub zastupnika Centra i Glasa broj 324. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Sredstva na ovoj obračunskoj poziciji planiraju se za interventnu nabavu lijekova koji se pojave na tržištu a još nisu uvršteni u listu HZZO-a. Budući da se radi isključivo o privremenom financiranju nabave lijeka za razdoblje od pojave na tržištu do njegovog uvrštenja na listi HZZO-a prema procijenjenom trogodišnjem planu, nije potrebno osigurat povećanje financijskih sredstava stoga se predloženi Amandman ne prihvaća. Riječ je o stavci koja se zove Fond za lijekove koji se ne nalazi na listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. I riječ je o povećanju od milion i 360 tisuća kuna. Dakle riječ je o onim lijekovima koji su vezano uz rijetke bolesti od kojih ne tako malom broju i vrlo često boluju i djeca. Kriza, nikako ne smije biti i ne može biti prilika za štednju na najranjivijima kako svake godine svjedočimo nedostatku sredstava za lijekove koji nisu na listi HZZO-a odlučili smo se ići s ovim Amandmanom i tražimo glasanje o istom. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje osnivače na osiguranje sredstava za investicijsko ulaganje i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora, medicinske i nemedicinske opreme. Budući da osnivač specijalne bolnice Krapinsko-zagorska županija, ista je dužna osigurat navedena sredstva za projekt Vidra-rana intervencija od prve. Gospodin zastupnik. Hvala.

Dakle, vaša početna postavka mi je ono stvarno zanimljiva. Trenutno Ministarstvo zdravstva uopće ne brine o njoj, dakle ljudi nemaju za plaće da isplate, a kamoli božićnice. Šaljem vam dopise na koje vi ne odgovarate, a ne odgovarate zašto? Dakle cijelo Ministarstvo zdravstva i zato kroz ovaj projekt rane intervencije prvo da vam objasnim odakle novci za to. Naravno iz rashoda za usluge. Naravno za 5 miliona kuna umanjuje mogućnost nabave softvera po čemu ste vi u Ministarstvu zdravstva čak poznatiji od Gabrijele Žalac po tzv. davanju novca za onu cvjećarnicu iz Gornje Stubice koju sam trebao radit neku softversku opremu. No vratimo se na cor. Ovo može bit malo ovako moje prepucavanje s vama. Znači radi se o ranoj intervenciji, djeci koji su rođena s faktorom neuro rizika, dakle gdje ne postoji na području Krapinsko-zagorske županije niti tim, niti ustanova, nego djeca pohađaju programe u drugim ustanovama izvan Krapinsko-zagorske županije dakle bilo u Centru za autizam, bilo u Suvag-u, bilo u Tuškancu, bilo na Goljku , bilo u logopedskim kabinetima i vrlo je važno jer je iskazana potreba dakle za uslugom mobilnog stručnog tima kako bi se olakšalo djeci s teškoćama, a posebno njihovim roditeljima potpuna integracija u predškolski odgoj i širu zajednicu, a Krapinsko-zagorska županija zbog nemogućnosti dakle pružanja podrške iz rane intervencije zapravo, kroz taj projekat pokušava riješiti jedan veliki regionalan projekat, dakle a vidim da to vama nije stalo, da vam nije apsolutno stalo za Specijalnu bolnicu. Hvala vam. Čujte kako god hoćete. Amandman se ne prihvaća i iznos osiguran na glavi 09620 zdravstvene ustanove u vlasništvu Države odnose se u pretežnom dijelu na sredstva Europskih fondova, međunarodne zajmove, te su financiranje kapitalnih investicija po već zaključenim sporazumima i definiranim financijskim okvirima, stoga predloženi amandman se ne prihvaća. Gospođa Peović. Dobro moram priznat da nisam baš shvatila zašto se ne prihvaća ovaj amandman, ali ajmo ponovit ono što smo već svi ovdje ponavljali više puta. Znači za 2022.godinu smanjuje se izdvajanja za razdjel Ministarstva zdravstva u odnosu znači na plan za ovu godinu za više od 4 milijarde kuna. Sa HZZO-om to je 6,4 milijarde kuna, što je nerealno, s obzirom na pandemiju virusa COVID 19. Uz to, planirano je i smanjenje izdvajanja za zdravstvene ustanove u vlasništvu Države. Ministar je najavio s druge strane zdravstvenu reformu u kojem će se centralizirati zdravstvo, te će Država preuzeti kontrolu na mnogim zdravstvenim ustanovama i institucijama koje su bile pod kontrolom županija. Znači, nerealno je da smanjujete iznos za zdravstvene ustanove u vlasništvu Države ako ta Država preuzima skrb za te zdravstvene ustanove. S druge strane odakle smo uzeli je znači to Sveučilište famozno obrane i sigurnosti. naime nama je rečeno, kad smo osnivali jednim vrlo ovako vibrantnim zakonom čak bi rekla, Zakon o sveučilištu obrane i sigurnosti koji je uveo mogućnost da se ne provodi akreditacija za jedini sveučilišni studij u državi a da se osniva to Sveučilište, onda nam je rečeno da za osnivanje tog Sveučilišta nisu potrebna dodatna sredstva iz proračuna. Tako da uopće nije jasno kako su se uopće našla ta sad sredstva ovdje, tako da je ovdje traženo da se jednostavno ta sredstva koja su rečeno da nisu potrebna, jel od 24 milijuna kuna, sad se ovdje pojavljuju, da se ona daju za zdravstvene ustanove u rukama znači države, tako ću tražit da se o ovom amandmanu glasa. Dobro. 327 amandman zastupnice Marije Selak Raspudić. Amandman se ne prihvaća. Sredstva na ovoj proračunskoj poziciji planiraju se za interventnu nabavu lijekova koja se pojave na tržištu a još nisu uvršteni na listi HZZO-a, budući se radi isključivo o privremenom financiranju nabave lijeka za razdoblje od pojave na tržištu do njegovog uvrštenja na listu HZZO-a prema procijenjenom trogodišnjem planu nije potrebno osigurati povećanje financijskih sredstava. Uvažena zastupnica. Ne prihvaćam obrazloženje i tažit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Zašto? Roditelji bolesne djece svakodnevno upozoravaju da nemaju dostatna sredstva koja bi omogućila ozdravljanje a često i preživljavanje njihove djece. Zbog čega su primorani uvelike se osloniti na humanitarnu pomoć umjesto na djelovanje države u pogledu zaštite djece. Ta se praksa hitno mora promijeniti, stoga kao što svakodnevno vidimo ta dodatna sredstva koja jesu potrebna i koja mogu spasiti živote treba osigurati država a ne prikupljati ih među našim građanima. Izvolite. Hvala lijepo, amandman se ne prihvaća. Predloženi iznos osiguran na K882002 Klinički bolnički centar Rijeka, Izravna kapitalna ulaganja, Izvoru financiranja 11, dostatan je za nabavu planirane medicinske opreme za KBC Rijeka. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, kad vi to tako kažete ispadne da naši klinički centri imaju sve što trebaju imati i da zaista naši, mi svi zajedno kao bolesnici možemo dobiti najbolju moguću skrb. U konkretnom slučaju, riječ je o nabavi uređaja za intra operativnu radioterapiju koja daje izuzetno visoke doze zračenja jednokratno na područje koje je zahvaćeno tumorom kojim se ciljano uništavaju tumorske stanice, ne oštećujući okolno tkivo. Vezano za ovaj uređaj bile su akcije prikupljanja koje su u nekim trenucima bile obustavljene. Jedina, takav uređaj kod nas ima jedino Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice koji su taj uređaj napravili nedavno i o tome je bila u našim medijima velika reportaža. A to je uređaj koji se primjenjuje najviše kod operacija raka dojke, pri čemu se oko 40% bolesnica može liječiti na taj način a još jedan dio kombinacijom ove i klasične radio terapije. Što to znači. Znači da se može koristiti i u ginekologiji, i kod tumora glave i vrata, čak i kod nekih tumora gušterače i debelog crijeva. Ali ono što je važno, važno je da oboljeli ne moraju čekati da rana od operacije zaraste, već, niti dolaziti u bolnice na dugotrajnu radio terapiju, već se vrlo bitno skraćuje njihovo ukupno trajanje.

Amandman se ne prihvaća. Predloženi iznos za program Investicija u zdravstvenu infrastrukturu odnosi se u pretežnom dijelu na sredstva europskih fondova, međunarodne zajmove, te sufinanciranje kapitalnih investicija po već zaključenim sporazumima, i definiranim financijskim okvirima. 330 uvažena zastupnica Sanja Radolović. Amandman se ne prihvaća.

Zahvaljujem evo, baš mi je drago da su se poklopili amandman za amandmanom mene i kolegice Anke Mrak Taritaš zapravo su isti amandmani, odnose se na nabavku istog aparata za, uređaj za intra operativno zračenje a ja ću podsjetiti dakle, da je Udruga Donna Europa još 2012. godine krenula prikupljati sredstva krenuli su moljakat resorno ministarstvo, akcija je morala biti prekinuta, dakle nije se moglo skupiti 5 milijuna kuna. Govorimo o 5 milijuna kuna za jedan uređaj za intra operativno zračenje. Ja vam mogu reći dakle direktno da što se tiče KBC Rijeka da sam sigurna da niste osigurali ta sredstva jer su mi iz samog KBC-a rekli da je situacija takva da mole da im se nabavi takav uređaj, podsjetit ću također da je Ustavom RH zagarantirana jednaka razina zdravstvene zaštite i ne vidim zašto bi samo jedan uređaj bio takav u Zagrebu. Ja na vas apeliram da se takav isti uređaj nabavi i u KBC-u Rijeka, i KBC-u Split i KBC-u Osijek, a već ga dakle imamo u Zagrebu. Također treba reći da tim aparatom za intra operacijsko zračenje pacijenti bi bili, velika većina njih ozračeni u jedan dan i ne samo da bi se dakle postigli puno bolji zdravstveni ishodi nego bi se naravno i smanjile liste čekanja. Dakle otvorile bi se mjesta za druge bolesnike zbog toga što bi automatski se smanjili za onoliki broj pacijenata koji bi se ozračili za vrijeme samo operacije. Također podsjetit ću vas da paralelno dok mi nemamo 5 milijuna kuna po tom uređaju, dakle još 3 je potrebno nabavit u RH, 15 milijuna kuna, mi paralelno dajemo 40 milijuna kuna bolnici u Mostaru, dok nemamo novac za liječit naše građane u RH.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća.

Mi ne možemo liječiti i vi ne možete kao liječnici liječiti pacijente ako uređaja nema, dakle uređaji pred jedno mjesec dana je zaista bilo u našim medijima kad su se „Sestre milosrdnice“ kad je instaliran tad su se svi tamo hvalili i govorili o tome kako je važan i kako je značajan, dakle samo će dio pacijenata imati priliku. Govorimo o 5 milijuna kuna po jednom uređaju, govorimo za 4 centra je 20 milijuna kuna. Kojom lakoćom se tamo milijuni kuna prebacuju s jedne stavke na drugu stavku, neću spominjati stavke Ministarstva obrane i sve ostalo, a ovdje vi zapravo svojim ovako načinom koji je baš jedna onako lakoća odbijanja amandmana onemogućujete pacijentima da dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Naravno, molim glasanje i o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća.

Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ćemo da se o navedenom amandmanu glasuje.

Osim nedostatka kadra KBC Split veliki problem mu predstavlja nedostatak adekvatne opreme. Naime, zbog starih aparata i liste čekanja rastu dok pritisak pacijenata postaje sve jači. Splitski KBC godišnje primi od pola do milijun pacijenata iz cijele Dalmacije, susjedne BiH, a u sezoni i brojne turiste, te nakon zagrebačkog druga bolnica po važnosti u Hrvatskoj. Dok je Splitski KBC jedina velika bolnica u regiji u Zagrebu isti broj ljudi na raspolaganju ima čak 7 bolnica. Stoga smatramo da je potrebno izdvojiti dodatna sredstva za nabavu novih uređaja koji bi značajno pomogli unaprjeđenju kvalitete rada i smanjenju postojećih lista čekanja i tražit ćemo da se o ovom amandmanu glasuje.

Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je isto kao kod prethodnog amandmana.

Dakle, postoji uređaj, postoji već i pokazatelji koliko je on kvalitetan u liječenju, postoje zaista da nakon operacije odmah možete pristupiti tome. Veliki uspjeh je u liječenju tim uređajem. Gdje? U drugim zemljama, ali u Hrvatskoj ne jer Hrvatska, hrvatsko zdravstvo, Ministarstvo zdravstva nema ni volje, ni razuma, ni sluha da nabavlja takve uređaje da olakša život prvo pacijentima, a onda naravno i svojim doktorima. Stoga molim da se glasa i o ovom amandmanu.

Izvolite g. državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Predloženi iznos osiguran na razdjelu 096 Ministarstva zdravstva za program 3602 investicije u zdravstvenu infrastrukturu dostatan je za provedbu planiranih investicija u zdravstvenu infrastrukturu. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o ovom amandmanu glasuje jer je riječ o vrlo konkretnom i izrazito važnom amandmanu za gotovo pola milijuna naših građana koji boluju od dijabetesa. Pola milijuna građana i traženje povećanja sredstava za pola milijuna kuna, pa to je tek jedna kuna po našem dijabetičaru. A o čemu je riječ? Riječ je o tome da se krše i njima zakonom uređena prava o skladištenju medicinskog otpada. Naime, jedna od boljki s kojima se bore oboljeli od dijabetesa se odnosi na odlaganje medicinskog otpada. Konkretnije, riječ je o iglicama za davanje inzulina, lacetama trakicama za mjerenje šećera, senzorima, te potrošnom materijalu za inzulinsku pumpu. Sve su to ortopedska pomagala koji oboljeli koriste svakodnevno kao protokol u životu s dijabetesom. Važećim Zakonom o gospodarenju otpadom govori se da do stupanja na snagu pravilnika ostaju na snazi Pravilnici o gospodarenju medicinskim otpadom, dolazi do ozbiljnog problema provedbe u praksi. U spomenutim pravilnicima navedeno je da su reciklažna dvorišta, te dopunama pravilnika da su zdravstvene ustanove dužne prikupljati medicinski otpad od fizičkih osoba, te se o njemu brinuti na propisani način. I tu dolazimo do problema da se propisi ne provode u praksi. Drugim riječima dobivamo pritužbe od osoba sa dijabetesom kako njihov medicinski otpad nisu primili ni u reciklažnim dvorištima, ni u zdravstvenim ustanovama. Stoga doista tražimo da se izdvoje sredstva u iznosu od pola milijuna kuna za spremnike za medicinski otpad, te odlagalište medicinskog otpada na kojima osobe sa dijabetesom svakodnevni potrošači tih pomagala mogu nesmetano odložiti svoj otpad. Ja doista ne mogu vjerovati da ovakav amandman nećete prihvatiti, jer on rješava ozbiljan problem koji imaju osobe sa dijabetesom gdje im je osnovno pravo da skladište svoj medicinski otpad uskraćeno. Tražit ću da se glasuje, a nadam se da ćete se do sutra i predomisliti. Kluba zastupnika HDZ-a. Amandman se prihvaća. On postaje sastavni dio prijedloga proračuna, državnog proračuna. 336. uvažene zastupnice Anka Mrak-Taritaš. Amandman se ne prihvaća. Na aktivnosti izravnih kapitalnih ulaganja Kliničkog bolničkog centra Zagreb planirana su dostatna sredstva za nabavu potrebnih medicinskih uređaja i opreme. Kao što sam do sad kad je riječ o ovom amandmanu rekla riječ je o 4 klinička bolnička centra Zagreb, Osijek, Split i Rijeka. Riječ je o povećanju za pet milijuna kuna i riječ je o tome da bi se s tim povećanjem nabavio uređaj koji se zove uređaj za intra operativnu radio terapiju. Kao što je već rečeno u jednom trenutku skupljala su se sredstva pa je to skupljanje prekinuto, ali apsolutno mislim da je nedopustivo da na taj način neke osnovne alate koji trebaju imati alate koji omogućuju da ljudi nakon, dakle da pacijenti nakon zahvata budu brže rehabilitirani, da im bude lakše, da cijeli proces bude jednostavniji i lakši. Ali kao što skoro cijeli dan osim u iznimnim slučajevima čujemo da se to ne prihvaća naravno da se ne prihvaća ni ovaj puta. Ali možda netko iz HDZ-a pročita i vidi da bi to bilo dobro, pa na sljedećem proračunu predloži, pa samo nek' prepiše i nek' predloži i nek' se to nabavi i nek' nam bude bolje i molim da se glasa o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo zdravstva sukladno predloženim reformskim mjerama posebnu pozornost usmjerava na aktivnosti i radnje revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda. Budući da je u tijeku izrada dokumentacije koja će definirati cjelokupni proces transakcije od prijenosa osnivačkih prava, pokretanja proizvodnje, izgradnje nove tvornice navedeni predloženi iznos neće se moći realizirati u 2022. godini. Dodatna potrebna financijska sredstva za navedeno investicijsko ulaganje osigurat će se u narednim proračunskim godinama. Pa fascinantno je, dakle da je vaš ministar Beroš najavio izgradnju te bolnice i da nama treba dvije godine da se prikupi dokumentacija. Ja moram priznati da ja to ne mogu vjerovati. Imunološki zavod je jako važan i svakako pozdravljam da ćete ga obnoviti i mislim da je to odlična odluka ministra Beroša, ali sumnjam u vaše namjere zato što je Prijedlogom državnog proračuna za 2022. godinu, znači za Imunološki zavod predviđen još manji iznos nego prošle godine 44 milijuna kuna. To je svakako nedostatan iznos s obzirom na tu najavljenu obnovu i pokretanje Imunološkog zavoda i najavljenu izgradnju te nove tvornice u Svetoj Nedjelji. Jel' tako? Nećemo, dobro. Imunološki se dakle godinama urušava, a interventni uvoz nekih lijekova time je drastično povećan. U trenutku krize covid 19 i ucjene veledrogerija uslijed najveće pandemije odlučuju obustaviti dostavu lijekova nužno je uložiti, znači sredstva u proizvodnju domaćih lijekova i medicinske opreme. Imunološki zavod je znači ustanova koja je imala tradiciju preko 150 godina i u ovom trenutku stvarno corona virusa nam je itekako potreban. Ja ću samo podsjetiti da je Imunološki bio u stanju proizvesti visoko kvalitetne krvne pripravke, imuno biološke lijekove, antioksine protiv zmijskog ugriza, bakterijska ali i virusna cjepiva. Među svjetski poznatim cjepivima je bilo cjepivo protiv ospica koje se smatralo jedno od najboljih u svijetu. Od kad je prestala proizvodnja u Imunološkom cjepivu za zaušnjake nabavlja se po pet puta višoj cijeni. Cjepivo za difteriju i tetanus preko 10 puta višoj cijeni i za sumnjivi uvoz lijekova od 2015. do 2019. je plaćeno preko 1,7 milijardi kuna.

Gospođa zastupnica Vesna Vučemilović ima amandman broj 338. gospodine državni tajniče. Amandman se ne prihvaća.

Nema potrebe za povećanjem iznosa na toj aktivnosti, stoga se navedeni amandman ne prihvaća. Hvala lijepa predsjedavajući. Naravno da se ne slažem sa objašnjenjem i tražim da se glasuje o ovom amandmanu, jer kad smo imali rebalans proračuna u 6 mjesecu dala sam isti amandman, odbijen je. Protiv tog amandmana je glasovao čak i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i onda par mjeseci poslije i on i župan Anušić i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava su tražili da im Vlada pomogne u tretiranju komaraca, jer vjerovali ili ne te male krvopije itekako zagorčavaju život nama Slavoncima za vrijeme ljeta i vrijedi ona deviza „ostani doma ne zbog Covida nego zbog komaraca“ Stoga nije mi jasno zašto se u proračunu već ne predvide sredstva za pomoć, jer i ove godine Grad Osijek ima rekordan proračun od milijardu kuna, ali za komarce je izdvojeno svega 4,6 milijuna kuna u proračunu Grada Osijeka što nikako nije dovoljno. I sada se ja moram zapitati je li važno zvati se Ivan ili biti član HDZ-a kada se traže dodatna sredstva za komarce pa makar onda i bivši član HDZ-a jer onda se to odobri? A ovako možemo to urediti odmah u proračunu ali se to svake godine uredno odbija.

Klub zastupnika Mosta. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje osnivača na osiguranje sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvenih djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe za zdravstvene ustanove čiji su osnivači. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Ovo je već ne znam koji put za redom da čujem obrazloženje koje u prijevodu znači da to nije u vašoj nadležnosti, nego je u nadležnosti grada odnosno županije onoga tko je osnivač. Zanimljivo je istodobno kada HDZ-e predloži neke amandman ili netko drugi tko vam je prihvatljiviji, a koji se odnosi na opremanje ili izgradnju bolničkog sustava e onda to više nisu obveze osnivača, nego se taj amandman može uvažiti. Ja ću vas moliti da imate jedinstvene kriterije. Ovdje se radi o zdravstvenom sustavu i on služi na dobrobit svih naših građana, kada prihvaćate odnosno odbijate amandmane, a ne da nam dajete ovakve floskule obrazloženja koja u praksi pokazuju dvostruke standarde kada se radi o istom interesu HDZ-a koji predlaže amandman ili u ovom slučaju nas iz oporbe. Dakle, slušala sam vaša obrazloženja. Za HDZ-e ta obrazloženja da je sve na osnivaču ne vrijede. Molit ću vas da imate jednake standarde za sve. Mi smo ovdje predložili da se u proračunu za 2022. godinu osiguraju sredstva za Daruvarske toplice. Razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma kroz dogradnju i uvođenje novih sadržaja jer postoji već idejno rješenje, a onda bi se izgradio time novi bolnički paviljon sa 140 kreveta uz istovremeno pretvaranje hotela Termal u suvremeni vellnes hotel. Na žalost moram konstatirati da će potreba za zdravstvenim turizmom u narednom razdoblju iz logičnih razloga rasti, a vas ću moliti da nam ne prodajete prazne priče kada nam dajete obrazloženja zašto naše amandmane ne želite prihvatiti.

Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje isto kao i kod prethodnog amandmana. Uvažena zastupnica Selak Raspudić. I evo da poantiram. Ovdje smo tražili da se predlaže u ovom proračunu osigurati financijska sredstva za preuzimanje financijskih obveza za izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar i dodatno opremanje Opće bolnice Bjelovar. Ako sam dobro ranije slušala istovjetni amandmani došli su i od drugih oporbenih zastupnika, a zamislite i iz redova HDZ-a. Hoće li se onda to vam jedino mogu zaključno postaviti kao retoričko pitanje, u tu bolnicu i primati samo one koji imaju HDZ-ovu iskaznicu ili će samo oni doći na red preko reda odnosno dobiti adekvatnu medicinsku skrb kakvu bi trebali zaslužiti svi hrvatski građani?

Sada je amandman 341 Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je isto kao kod prethodnog amandmana. Riječ je o novoj poziciji sufinanciranja standarda usluga koje nisu u nadležnosti lokalne samouprave, Hitna pomoć Poreč. U pogledu sufinanciranja raznih usluga koje nisu u nadležnosti lokalne samouprave potrebno je pokrenuti dodatno financiranje hitne pomoći kao rezultatu održavanja standarda kojega moramo imati zbog povećanja broj stanovnika. Nismo zadovoljni sa odgovorom i tražimo glasanje. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je isto kao kod prethodnog amandmana. Da, recimo kada se gradi škola, srednja škola kojoj je osnivač županija onda recimo grad u kojem se ta škola gradi može sudjelovati u sufinanciranju, pa tako smatramo da i kada govorimo o zdravstvu bez obzira na one bolnice u kojima je osnivač županija, država bi trebala imati interesa da sufinancira projekte koji se pokušavaju realizirati u toj županiji, u toj općoj bolnici. Pa tako i na prijedlog ovog amandmana prošli tjedan sam govorio, a i tu se već nekoliko puta spomenulo kada gradimo bolnice u inozemstvu kao recimo u Mostaru onda za to imamo novaca, ali kako vrijeme protiće to nam je sve jasnije zašto, a sljedeće godine vjerujem da ćemo početi u amandmane stavljati i autobusne karte u jednom smjeru prema toj destinaciji za naše sugrađane. Hvala, tražimo glasovanje. Klub zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća.

Riječ je o rekonstrukciji i dogradnji zgrade u kojoj je smješten HZZO Poreč. Zgrada je, sama zgrada je u vlasništvu države, potrebno je rekonstruirati zgradu i ugraditi lift. Ovim amandmanom nastoje se osigurati sredstva za rekonstrukciju dok se institucije ne premjeste na neku primjerenu lokaciju. Nismo zadovoljni s odgovorom, tražimo glasanje. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje osnivača na osiguranje sredstva za investicijsko ulaganje i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javnozdravstvene službe za zdravstvene ustanove čiji su osnivači. Također nismo zadovoljni ovim objašnjenjem i tražimo glasovanje po tom pitanju jer smatramo da nam je potrebna hitna rekonstrukcija zgrade infektivnog odjela Opće bolnice Pula zbog potrebe u hospitalizaciji pacijenata sa sumnjom ili simptomima Covid-19 infekcije. Tu je spomenut sada i nešto što smo čuli proteklih mjeseci, a to je Beroševa reforma zdravstva. Gledajte vi ste predvidjeli u ovom proračunu na stavci Ministarstva zdravstva 16 milijardi kuna. Svake, a lani smo odnosno ove godine ćemo potrošiti 38 milijardi kuna. Da se bavimo ozbiljnom reformom, a znamo da 75% svih dugova stvaraju bolnice u državnom vlasništvu onda bismo možda kad bimo napravili kvalitetnu reformu riješili probleme dugova unutar zdravstva onda bimo možda imali više novaca sa kojima bismo pokušavali rješavati probleme koje imaju one opće bolnice ili ona mjesta koja pokušavaju svoja financijska poslovanja koliko toliko držati u nekim granicama. Klub zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Klub zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana.

Vrhunski menadžer gospodin Rade koji upravlja bolnicom sa svojim ljudi, mnogo entuzijazma, mnogu ulažu Istarska županija i grad Rovinj. Ta bolnica je u nekih 10-15 godina strahovito napredovala u svim segmentima. Uz to zadnjih godina posluje pozitivno toliko da su imali i prihode prenesene koji su uspjeli premostiti ove dugioze sad s Covidom. Međunarodni kongresi, robotika u zdravstvu, zdravstvena ustanova 21. stoljeća ukratko. I traži se sufinanciranje 13 miliona kuna za rekonstrukciju dječjeg odjela specijalne bolnice dakle radi se o centru koji će multidisciplinarno, integrirano pristupiti liječenju i rehabilitaciji pedijatrijske populacije, koji će sadržavati novu polikliniku, nove odjele za fizikalnu terapiju, senzoričke sobe, novi bolnički odjel sa 35 kreveta građen po principu majka dijete odnosno na kojem će roditelj moći boraviti sa svojim djetetom. Sve to rekonstrukcijom, adaptacijom samo jedne zgrade koja se održava nešto preko 2000 kvadrata korisne površine. I ovo je stvarno jedan ne samo hvale vrijedan projekat nego potreban ovoj zemlji. I u takvim situacijama očekuje se pa ako ne može 13 miliona da se 50% da se da na 2-3 godine da se nekako pomogne. Kažem Istarska županija, grad Rovinj pomažu koliko god mogu, pa neka država konačno prepozna, ovo nam je bolnica 21. stoljeća. Očekujemo od države da shvati što ima u svojoj zemlji. Tražimo glasovanje. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Riječ je o novoj poziciji istarski domovi zdravlja, obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom. Potrebna je obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom. Radiološka dijagnostika istarskih domova zdravlja za dobivanje dijagnostičke informacije, slike na svim aktivnim modalitetima koristi potpuno analognu tehnologiju. Zbog toga je treba obnoviti digitalizacijom. 348. isto Klub zastupnika IDS-a. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Radi se o istarskim domovima zdravlja o ispostavi u Labinu. Planira se energetska obnova zgrade u vrijednosti 24 milijuna kuna. Sredstva namijenjena u proračunu jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica više njih s područja Labinštine nije dostatna i smatramo da bi ta sredstva ili bar dio njih trebalo osigurati kroz državni proračun i svakako tražimo glasanje o ovom amandmanu. Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana.

Radi se o domu zdravlja ispostavi u Pazinu koji je ujedno i centar za bolest dojke Istarske županije ili dobrog dijela Istarske županije, potrebna je adaptacija zgrade doma zdravlja s uvođenjem novih zdravstvenih sadržaja, predviđeno je dobivanje novog prostora za centralni medicinsko biokemijski laboratorij svih lokacija istarskih domova zdravlja i novih ordinacija obiteljske i dentalne medicine s pripadajućim sadržajima. Osim toga košto sam rekao dobivanje prostora na taj način i za centar za bolest dojke. Radi se o zgradi staroj još iz doba bivše države, sva u staklu, velika, velika je potrošnja električne energije i očekujemo pomoć države na tom projektu, iznos je 10 i pol milijuna kuna. I sada prelazimo na amandman zastupnice potpredsjednice Sabine Glasovac 350. Obrazloženje je isto kao kod prethodnog amandmana. Nema zastupnice Glasovac, pa ćemo glasat o tom amandmanu. 351. uvaženi zastupnik Željko Lenart. Amandman se ne prihvaća.

Planirani rashodi u prijedlogu Državnog proračuna RH za '22. i projekcija za '23. i '24.g. za obavljanje djelatnosti zavoda dostatni su za redovno poslovanje. Ne vidim zastupnika Lenarta, pa ćemo onda glasati o ovom amandmanu. 352. zastupnica Andreja Marić. Amandman se ne prihvaća.

Stoga se navedeni amandman ne prihvaća. Predviđena sredstva koja ste naveli nisu dovoljna i broj mobilnih timova koji je po terenu nije dovoljan. Svima nam je važno da što prije izađemo iz pandemije Covida-19, jako nam je važno da što izdašnije budu procijepljeni brojni naši stanovnici, osobito stariji građani i oni s komorbiditetima. A budući da su mnogi teško pokretni i nemaju mogućnost da ih druga osoba doveze na cjepne punktove osobito sada u ovo zimsko vrijeme, a liječnici obiteljske medicine su preopterećeni da bi sve njih procijepili u kućnim posjetama, potrebno je onda predvidjeti dodatna sredstva za spomenute mobilne timove koji bi sadržavali liječnika i sestru odnosno tehničara koji bi onda cijepili takve nepokretne građane.

Zbog osiguravanja odgovarajuće dostupnosti cijepljenje se provodi u ordinacijama izabranih liječnika i posebno organiziranim punktovima na više lokacija u županijama i gradovima, te u kući nepokretnih osoba.

Slično kao što sam navela i u prethodnom obrazloženju cilj nam je da se na što više procijepi u što kraćem roku, osobito je važna ona vulnerabilna skupina, znači naši stariji sugrađani. Veliki je problem kako procijepiti nepokretne i teško pokretne građane. Ovo što ste naveli nije dovoljno, dakle liječnici obiteljske medicine su preopreterećeni, ne mogu sve odraditi u svojim ordinacijama, ne mogu svi nepokretni građani na cijepljene punktove i nema dovoljno mobilnih timova. Stoga je jedna od ideja zapravo i prijevoz građana na cijepljenje putem saniteta. Znači sanitetski prijevoz se ne može naravno samo tako angažirati, ali ako bi liječnik obiteljske medicine pozvao sanitetski prijevoz da možda eventualno i više građana iz nekakvog naselja odvede na cjepni punkt onda bi to daleko olakšalo našim nepokretnim građanima upravo mogućnost da se što prije cijepe. Ja sam napravila naravno i izračun i u jednom od amandmana koji ste odbili ste rekli da nema valjanog izračuna, pa evo vi to sigurno bolje znate i od svih nas koliko košta sanitet 10 kuna po kilometru, pa dok platite tehničara 80-tak kuna, vozača nekih 70-tak kuna, znači vožnja sanitetom prosječno 350 do 400 kuna ako bi se predvidjelo ovim dodatnim sredstvima i dodatnim angažmanom saniteta mislim da bi to bila dobra mogućnost i rješenje da se procijepe naši nepokretni i teže pokretni sugrađani. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti … [[Govornik se ne razumije]] na osiguranje sredstava za investicijsko ulaganje i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora, medicinske i ne medicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno … [[Govornik se ne razumije]] i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe za zdravstvene ustanove čiji su osnivači.

Dakle, navedeni amandman odnosi se na rekonstrukciju odjela za infektologiju i odjela za psihijatriju u Općoj bolnici Pula unatoč velikoj investiciji koja se napokon dogodila nakon 30.g. moljakanja u infrastrukturu same Opće bolnice Pula. Zaista su nehumani uvjeti i rada i boravka za pacijente u samom odjelu za psihijatriju gdje doslovce vanjska žbuka otpada kao i unutarnja, vise žice sa plafona, vise žice sa zidova, da ne govorim o sanitarnim čvorovima. Istovjetna situacija je i na odjelu za infektologiju gdje se nešto malo poboljšalo samo izmjenama vanjske stolarije, međutim to nije niti približno dovoljno. Uopće mi nije niti jasno zbog čega su ta dva odjela kao jako važna i mogla bih reći humana odjela, Odjel za psihijatriju posebice, ali i Odjel za infektologiju što se sad pokazalo u ovim uvjetima pandemije covid 19 zašto su ostali izvan investicije u Opću bolnicu Pula i sam amandman se odnosi na rekonstrukciju navedenih uvažena zastupnica Radolović 325. Nisam zadovoljna danim obrazloženjem i tražim glasanje o navedenom amandmanu.

Sve se to dogodilo uslijed intenziviranja radnih migracija, uslijed ove pandemije covid 19 virusom. Jedini način kako ja vidim da se može pomoći, dakle zdravstvenom kadru jest na neki način da ih motiviramo barem rješavanjem stambenog pitanja. Primjerice u proračunu Istarske županije kao vidim i u državnom proračunu osiguran je dio sredstava za subvencioniranje kamata za kredite. Međutim, osobno smatram da to nije dovoljno dobar motiv i da u svakim sredinama gdje se to može, evo u Puli se to može u zgradi mornaričke bolnice u anexu ex uprave koja je ostala prazna. Dakle, nije dano pravo građenja sveučilištu. Mogu se napraviti stambene jedinice za zdravstveni kadar. Mislim da ćemo tako motivirati naše liječnike, medicinske sestre i tehničare da se dosele u lokalne sredine gdje nedostaje zdravstvenog kadra. Obrazloženje isto kao i kod prethodnog amandmana. Nije nazočan, pa će se glasati o ovom amandmanu. Uvaženi zastupnik Miro Bulj, 357. Obrazloženje je isto kao kod prethodnog amandmana. I o ovom amandmanu će se glasovati. Uvaženi zastupnik Miro Totgergeli, 358. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku tako da isti glasi: „Sukladno članku 38. Zakona o proračunu u prijedlogu državnog proračuna RH za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu u posebnom dijelu u okviru razdjela 096 Ministarstvo zdravstva programa 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu dodaje se nova pozicija Opća bolnica Bjelovar. Izvor financiranja 11 opći prihodi i primici skupina 36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. Podskupina 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 17 milijuna 699 176 kuna u 2022. godini.

Prihvaćam amandman u ovako izmijenjenom obliku. I on postaje tako u izmijenjenom obliku sastavni dio Prijedloga državnog proračuna. Uvaženi zastupnik Siniša Hajdaš Dončić 359. Važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti obvezuje osnivače na osiguranje sredstava za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske, nemedicinske opreme.

Dakle, to nije stvar osnivača jer je novac u principu, jer je osnivač protočni bojler, a nova za sustav javnog zdravstva u Hrvatskoj osigurava država. Dakle, ponavljam ovaj projekt specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice rekonstrukcija postrojenja za grijanje i ventilaciju gdje se na rehabilitaciji nalazi još jednom ću ponoviti 90% građana RH, a ne Krapinsko-zagorske ili Varaždinske županije. Opet vam pomažem i skidam 10 milijuna kuna na materijalnim rashodima, rashodima za usluge da nam se ne dogodi već u ovom primjeru softver 22 i tražim glasanje o tome.

Obrazloženje. Mislim samo da radite loše, da radite krivo i da isključivo po političkom kriteriju i po političkom ključu nešto što ste sad dali nekom zastupniku koji je došao iz HDZ-a, dakle ja mislim za bolnicu ja mislim u Bjelovaru što ja nemam ništa protiv tog ali isključivo jer je to bio amandman HDZ-a što je možda hajde sa ove strane i sa vaše strane glavno da je to logično. Dakle, sličan amandman ne podržavate ili ne prihvaćate koji se radi za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. To je jačanje fizičkih kapaciteta opće bolnice Zabok, tj. nabava opreme koja će poboljšati kvalitetu rada opće bolnice, dakle kroz operacijske stupove, CT-ove, saugere, bušilice itd. Vi za sve to kažete ne, a ponovno vam želim pomoći i zapravo ponovno smanjujem rashode za uslugu ovaj puta na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za 7 milijuna kuna, da nam se ne dogodi afera softver 25.

Frtalj 9, frtalj 9. Na Ministarstvo pravosuđa i uprave, državni tajnik Sanjin Rukavina. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, amandman se ne prihvaća u okviru aktivnosti A634012 Unapređenje i praćenje rezultata rada iz nadležnosti državnih odvjetništava na svim razinama, sredstva planirana u prijedlogu Državnog proračuna osiguravanju provođenje svih zadanih aktivnosti. Nema zastupnice Mirele Ahmetović pa ćemo morati glasati o ovom amandmanu. Uvaženi zastupnik Željko Sačić je podnio amandman broj 362. Hvala lijepo, amandman se ne prihvaća, u okviru aktivnosti 634000 Progon počinitelja kaznenih djela zaštite imovine RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti, sredstva planirana u prijedlogu Državnog proračuna osiguravaju provođenje svih zadanih aktivnosti u slučaju nepredviđenih okolnosti i potreba, sredstva će osigurati nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave.

363 također uvaženi zastupnik Željko Sačić. Sredstva za aktivnosti A642000 Progon počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštita imovine RH pred nadležnim sudovima i tijelima planirana u prijedlogu Državnog proračuna osiguravaju provođenje svih zadanih aktivnosti. U slučaju nepredviđenih okolnosti i potreba sredstva će osigurati nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave. I o ovom amandmanu ćemo glasovati. 364, isti zastupnik, Željko Sačić. Gospodin Željko Sačić. U okviru Programa 2810 Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta aktivnost A678000 Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, sredstva su planirana u prijedlogu Državnog proračuna i osiguravaju provođenje svih zadanih aktivnosti ureda. U slučaju nepredviđenih okolnosti i potreba sredstva će osigurati nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave. I o ovom amandmanu ćemo glasovati. Amandman se ne prihvaća. U okviru programa 2812 Djelovanje državnih odvjetništava glava 1094, Državno odvjetništvo RH, sredstva planirana u prijedlogu Državnog proračuna osiguravaju provođenje svih zadanih aktivnosti ureda. U slučaju nepredviđenih okolnosti i potreba sredstva će osigurati nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave. I o ovom amandmanu ćemo glasovati. 366, jel da gospodine tajniče, da uvažena zastupnica Mirela Ahmetović. Sredstva za razvoj daljnje digitalizacije informacijskog sustava za upravljanje i praćenje državno odvjetničkih predmeta pa tako i kaznenih predmeta pronevjere EU sredstava, osigurana su u proračunu Ministarstva pravosuđa i uprave. U studenome 2021. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave sklopilo je ugovor o daljnjoj dogradnji informacijskog sustava CTS-a koji će omogućiti daljnju digitalizaciju i unapređenje informacijskog sustava za upravljanje i rad na državno odvjetničkim predmetima pa tako i kaznenih predmeta pronevjere EU sredstava iz nadležnosti Državnog odvjetništva odnosno USKOK-a. Dobro, hvala lijepa. Nemate više amandmana. Sad prelazimo na amandmane Pravobraniteljici za djecu, odgovarat će gospodin državni tajnik Zrinušić.

S obzirom na broj zaposlenih službenika, aktivnosti koje ured planira provesti u 2022. godini sukladno Zakonu o pravobranitelju za djecu i strateškom planu pravobranitelja za djecu za razdoblje 20-22 smatramo da će i planirana financijska sredstva biti dostatna za poslovanje ureda i ostvarivanje programa rada. Nema gospođe Selak Raspudić, pa ćemo glasovati o ovom amandmanu. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova 122, prvi je, da vidim dali je prvi i jedini, je, zastupnice, potpredsjednice Sabine Glasovac. Amandman se ne prihvaća. Dakle smanjenje plana prihoda za 2021. godinu, odnosno na 20. godinu i ranije godine na poziciji 122 Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, vezano je za završetak financiranja projekata sredstvima EU. Dakle, svi dobiveni projekti su provedeni, nije ugovoreno novo financiranje, istovremeno izvor financiranja Opći prihodi i primici je povećan ovim prijedlogom Državnog proračuna sa 3,8 na 3,9 milijuna kuna. Amandmani koji se odnose na Državni zavod za statistiku, 369 uvažene zastupnice Katarine Peović. Amandman se ne prihvaća. Iznos planiranih sredstava na razdjelu Državnog zavoda za statistiku na razini je koja omogućava odvijanje redovnog poslovanja Državnog zavoda uz daljnje unapređenje službene statistike RH. Znači ja ću upozorit da je statistika jedan od najvažnijih alata privrednog razvoja, da Državni zavod za statistiku koji bi nam trebao biti stvarno koristan se 2020.-te je potrošeno 130 milijuna kuna, ove godine nešto više zbog popisa stanovništva ali za 2022. se planira tek 121 milijun kuna, 2024.-te još manje 117 milijuna kuna. Izgleda da nemamo više potrebe za najvažnijim alatom, ali sad ću vam otkriti zašto, nas ne zanima zapravo privredni razvoj, tako da ne treba nama statistike. Onda će se u Strategiji oporavka i otpornosti silno spominjat statistika pa evo statistika je korisna i HDZ-u koji s njom manipulira, ali ne može ni manipulirat ako nema taj alat. Državnom zavodu za statistiku kronično fali ljudi, kadrovi odlaze, plaće su mizerne. Znači svi ovi koji optužuju javni sektor za velike plaće samo nek odu se zaposlit u Državnom zavodu za statistiku. Inače, bilo bi nam jako korisno da nam Državni zavod statistiku da izračun troškova života da vidimo zašto je naša minimalna plaća u potpunom raskoraku sa minimalnom plaćom u Europi i svijetu. Bilo bi nam dobro kad donosimo 5 poreznih reformi da napravimo neku analizu, znači što su napravile te reforme koje evo nedavno preminuli prof. Ivo Bićanić nazvao „Reformom za sitnu buržoaziju“, mi tu statističku analizu koju smo možda mogli dobit pa možda radit nekakve reforme na temelju nekih podataka, a ne tako iz dojma da su naši porezi visoki i da možda onim najbogatijima preko 30.000 kn plaću treba još smanjiti porez da bi jel bilo im malo bolje jer samo ako smanjimo porez onima koji imaju enormno visoke plaće nama će bit bolje.

Klub zastupnika Centra i Glasa, 370. Amandman se ne prihvaća. Državni inspektorat je u svojem prijedlogu Proračuna za 2022.godinu i projekcije 2023. i 2024. planirao sredstva temeljem realno iskazanih potreba kako bi se osigurao nesmetan rad inspektorata. E moj državni tajniče, naravno da Državni inspektorat ne želi da mu se Proračun poveća niti za jednu kunu, jer kad bi mu se proračun možda povećao na neki razumni, onda bi možda nešto morao i radit. Ovako će svaki put bit obrazloženje da nema dovoljno sredstava da bi mogao raditi neki ozbiljni posao. Kad malo vidite koliko su stavke vezane uz inspektore, one koji su ostali u svojim matičnim ministarstvima, gdje njihovi ministri su bili protiv toga da idu Državni inspektorat, pa kad zbrojite te stavke koje su namijenjene tamo za inspekciju i ono što je namijenjeno za Državni inspektorat se malo začudite jer se tamo stavke povećavaju, povećavaju se negdje i duplo, jer inspekcija nešto treba radit. Mi kad imamo ovdje određene Prijedloge Zakona i kad onda u tim Prijedlozima Zakona se navodi što sve je potrebno za napravit, što sve Državni inspektorat treba radit, što treba napraviti u svom nadzoru, što treba napraviti uopće u svojoj edukaciji u svojoj informatizaciji, onda bi zapravo imali nekakav sustav koji funkcionira. Ovako Državni inspektorat spava onako snom, pokrio se po ušima i ni slučajno da mu se poveća koja stavka, jer zamislite, onda bi netko rekao ček malo ti imaš stavku nadzora pa zašto ne ideš u nadzor, ček malo imaš stavku informatizacije pa zašto nisi napravio informatizaciju svega onog što si mogao. Ili imaš stavku za recimo rušenje zgrada ili nadzor nad bespravnom gradnjom pa zašto nisi na terenu, zašto to ne radiš. Ovako ne povećavamo ništa vezano uz Državni inspektorat, uredno inspektorat ne radi svoj posao, a ovu stavku sam namjerno skinula kad sam radila prijedlog s jedne druge. Naime, Ministarstvo gospodarstva ima jednu stavku koja kaže: za poslove u iznosu od 2 miliona i 700 tisuća kuna za usluge i troškove u savjetovanju oko Ine i Mol-a.

Nemate više amandmana. Sada su na redu amandmani koji se odnose na Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda i državni tajnik gospodin Mario Šiljaga.

Izvolite. Prvi je amandman Kluba zastupnika Most-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, u tijeku je pripremu EU projekta aglumeracija Blato koja se odnosi na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda čija će se izgradnju sufinancirati iz EU fondova a Hrvatske vode od početka prate pripremu projekta sa 85% financijskih sredstava, odnosno 4,25 miliona eura.

Ne vidim nikoga iz Most-a pa ćemo glasovati. Drugi je amandman zastupnika Mira Bulja. Hrvatske vode kroz godišnje programe zajedno sa isporučiteljima vodnih usluga na području Ličko-senjske županije sustavno ulaže u projekte vodoopskrbe, a u posljednjih pet godina uloženo je nešto manje od 61 milion kuna. Hvala. I o tom amandmanu ćemo glasovati. Treći je također amandman uvaženog zastupnika Bulja. Sukladno prioritetima i mogućnostima razmatrati će se rješavanje vodoopskrbe naselja Roža i Voštane budući da su ista brdska naselja i dosta su udaljena od postojećih sustava vodoopskrbe. Dio naselja Ruda koji se, koji nije spojen na sustav javne vodoopskrbe nalazi se iznad postojeće vodospreme te će se isto rješavati sukladno mogućnostima. I o ovom amandmanu ćemo glasovati. Amandman se ne prihvaća. U tijeku je izrada projektne dokumentacije objekata vodoopskrbe područja Ogorsko-zelovskog platoa po izradi projektne dokumentacije, ishođenja dozvola za građenje moći će se krenuti u izgradnju navedenih objekata.

6. uvaženi zastupnik Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća. Realizacijom vodoopskrbnog podsustava Prgomet – Seget planirano je etapno. U tijeku je izgradnja primarne vodoopskrbne mreže zagorskog dijela općine Seget, dok je izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže zagorskog dijela općine Seget u fazi ishođenja građevinskih dozvola. Hvala. Glasovat ćemo i o ovom amandmanu. 7. amandman također gospodina zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske vode kontinuirano ulažu sredstva u razvoj, poboljšanje sustava javne vodoopskrbe na području Šibensko-kninske županije.

Hvala. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. 8. je također zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća. U tijeku je izrada projektne dokumentacije objekata vodoopskrbe području Ogorsko-zelovskog platoa. Izrađeno je idejno rješenje vodoopskrbnog sustava Zelovo po izradi projektne dokumentacije, ishođenja dozvola moći će se krenuti u izgradnju navedenih objekata. Hvala. 9. je također amandman Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske vode također ulažu i na kontinuirano područje Zadarske županije kroz izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih sustava.

Amandman se ne prihvaća. Do sada je preko IPA programa izrađen idejni projekat sustava javnog navodnjavanja Imotskog polja i studija utjecaja na okoliš i prirodu. Ali je ista povućena iz procedure prihvaćanja zbog nedostataka vode u akumulaciji Ričice. Sanacija akumulacije Ričice je preduvjet za realizaciju ovog projekta, stoga se pristupilo izradi projekta sanacije brane Ričice. Predviđena je sanacija desnog boka akumulacije neposredno uzvodno. Hvala. 11. je amandman također gospodina Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća. Šibensko-kninska županija i Hrvatske vode izradile su idejne projekte sa više varijanti tehničkog rješenja zahvaćanja vode na izvorištu rijeke Čikole. Međutim, on je utvrdio da bi takvi zahvati u bitnome ugrozili zaštićene riblje vrste. Međutim, na temelju izrađene hidrogeološke studije o mogućnosti zahvaćanja podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina u Šibensko-kninskoj županiji te provedenih geotehničkih istraživanja u planu upravljanja Hrvatskih voda za 21. godinu predviđeno je sufinanciranje vodoistražnih radova na tri lokacije u Petrovom polju. Hvala. Glasovat ćemo o amandmanu. Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća. Sukladno Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u planovima navodnjavanja Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije nije predviđeno navodnjavanje Vrgorskog polja budući da je predmetno područje ujedno i područje sanitarne zaštite izvora vode za piće na izvorištu Klokun i Modro oko. 13. zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća. Splitsko-dalmatinska županija i Hrvatske vode izradile su koncepcijsko rješenje navodnjavanja Sinjskog polja, te su za lokaciju Trnvača izrađeni idejni projekti navodnjavanja i idejni projekt odvodnje i studija utjecaja na okoliš i ekološku mrežu. Idejni projekat sustava javnog navodnjavanja Konavolsko polje izrađen je prije 10-tak godina. Međutim, nije bilo interesa krajnjih korisnika. Međutim, na inicijativu Dubrovačko-neretvanske županije od 20. siječnja 2021. godine u plan upravljanja Hrvatskih voda za ovu godinu u okviru projekta Nacionalnog projekta navodnjavanja uvršteno je sufinanciranje izrade podinvesticijske studije uređenja Konavolskog polja kako bi se utvrdila trenutna zainteresiranost krajnjih korisnika. Amandman broj 15 zastupnice Martine Vlašić Iljkić. Amandman se ne prihvaća. Radi zaštite od bujica sa sjevernih padina Požeške gore predviđena je izrada 7 retencija te jedne akumulacije na potoku Komušanac iznad Požege. Javnim natječajem su odabrani projektanti te je ugovorena izrada idejnih projekata za potrebe ishođenja lokacijskih dozvola. Hvala. Hvala lijepa. Sada je pregled amandmana koji se odnosi na Financijski plan Hrvatskih cesta.

1. Amandman Kluba zastupnika Mosta. Dakle amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su ishodile novo rješenje o prihvatljivosti za okoliš te se nastavlja daljnja aktivnost na ishođenju lokacijskih i građevinske dozvole za obilaznicu Orebića.

1. Amandman je zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća. Ugovorena je novelacija idejnog rješenja trase te izrada studije utjecaja na okoliš. Određena je optimalna varijanta trase, međutim s obzirom da se očekuje usklađenje prostorno-planske dokumentacije s odobrenom varijantom trasa nije moguće dovršiti postupak procijene utjecaja zaštite na okoliš. Daljnja izrada projektne dokumentacije nastavit će se nakon ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Planirana sredstva dostatna su za očekivanu dinamiku izrade projektne dokumentacije. Gospodin Hajdaš Dončić, ne želim uspostavit razgovor sada, al međutim ja moram ić tako zato što je, procedura je takva, a imamo i puno ljudi koji nas gledaju. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne, ne, ne predviđa, Poslovnik ne predviđa. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste imaju ugovorenu nivelaciju idejnog rješenja i nove studije utjecaja na okoliš s rješenjima o procijeni utjecaja na okoliš. Nakon što je donesen županijski plan Splitsko-dalmatinske županije Hrvatske ceste nastavljaju s daljnjim aktivnostima. Osim toga Hrvatske ceste pokreću nabavu za izradu idejnih i glavnih projekata za spojenu cestu D-60, te D-1 na lokaciji Turnjaci-Kukuzovac. Zastupnik Miro Bulj ima i 4. amandman. Amandman se ne prihvaća. Rekonstrukcija na državnoj cesti D-33 grad Drniš poboljšana je veza sa autocestom A-1, a osim toga Hrvatske ceste izrađuju projektnu dokumentaciju na nivou glavnog projekta obilaznice Drniša. Planirana sredstva dostatna su za očekivanu dinamiku izrade projektne dokumentacije.

Postoje problemi u rješavanju imovinskopravnih odnosa koji su preduvjet za ishođenje građevinske dozvole na pod dionici kroz centar Zagvozda. Po ishođenju građevinske dozvole pristupit će se izradi projekta. Hvala. Glasovat ćemo. 6., uvaženi Bulj. Amandman se ne prihvaća. Trenutno Hrvatske ceste pripremaju projektnu dokumentaciju za sjevernu obilaznicu Knina kojom će se izmjestiti teretni promet s državne ceste D-1 izvan centra grada Knina. Trenutno je u tijeku izrada studije utjecaja na okoliš. Hvala. 7., uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Amandman se ne prihvaća.

Hvala. 8., uvaženi zastupnik Božo Petrov. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su započele s projektom pripremom za spomenuti projekt, ali je u međuvremenu županijskim planom predviđena cesta kategorizirana kao županijska cesta, te je prešla u nadležnost ŽUC-a. Glasovat ćemo. 9., Klub zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. Izgradnja autocesta nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Hvala. Glasovat ćemo. 10., Klub zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. Rezultati evaluacije koridora utvrdili su da nema opravdanosti izgradnje brze dvokolničke ceste. Kao racionalno rješenje pokazuje se rekonstrukcija postojećih državnih cesta D-26 i D-45 uz izgradnju obilaznice gradova Kutine i Garešnice. U skladu s navedenim pokrenute su aktivnosti na izradi studijske dokumentacije za obilaznicu Kutine i uvrštene obilaznice u prostorno planskom dokumentaciju. Hvala. Glasovat ćemo. 11., Klub zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. U tijeku je izgradnja prvih 5 kilometara dionice Farkašić-Bjelovar, te su završeni svi glavni projekti i pokrenut je upravni postupak za ishođenje građevinske dozvole na drugi dio dionice do Bjelovara.

12., Klub zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su izgradile i pustile u promet dionicu Virovitica-Slatina, a ugovorile su izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole za dionicu Suhopolje-Slatina. Planirana financijska sredstva dostatna su za očekivanu dinamiku izrade navedene projektne dokumentacije. Amandman se ne prihvaća. Brza cesta D-10 dionica od Koprivnice do Kloštra Vojakovačkog u fazi je projektiranja za koji su Hrvatske ceste ugovorile izradu studije utjecaja na okoliš sa ishođenjem rješenja, te izradu idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole. Izrađena je studija utjecaja na okoliš, te će se pokrenuti postupak ocijene i očekuje se do 2022.g. donošenje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš nakon čega će se nastaviti projektiranje izradom idejnom projekta i ishođenjem lokacijske dozvole. Po završetku istoga stvorit će se preduvjeti za slijedeću fazu projektiranja koja je izrada glavnih projekata. Nakon izrade glavnih projekata stvorit će se preduvjeti da se počne rješavanje imovinskopravnih odnosa odnosno ishođenje građevinske dozvole, te će se potom za početak izgradnje navedene dionice. Glasovat ćemo. 14., zastupnik Mišel Jakšić. Amandman se ne prihvaća. Brza cesta D-10 od Koprivnice do Kloštra Vojakovačkog u fazi je projektiranja za koji su Hrvatske ceste ugovorile izradu studije utjecaja na okoliš sa ishođenjem rješenja, te izrada idejnog projekata za ishođenje lokacijske dozvole. Izrađena je studija utjecaja na okoliš, te će se pokrenuti postupak ocijene i očekuje se u 2022.g. donošenje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš nakon čega će se nastaviti projektiranje izradom idejnih projekta i ishođenjem lokacijske dozvole po završetku istog stvorit će se preduvjeti za sljedeću fazu projektiranja koja je izgradnja glavnog projekta. Nakon izrade glavnih projekata stvorit će se preduvjeti za početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno ishođenje građevinske dozvole a tek potom za početak izvedbe navedene dionice. Planirana sredstva dostatna su za očekivanu dinamiku provedbe projekta. Hvala.

Malo topline ljudske napokon. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su dobile lokacijsku dozvolu za dionicu Zlatar Bistrica – Kašina, a ugovorile glavni projekt od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice koji je u završnoj fazi, te će po dobivanju svih potrebnih dokumenata i riješenih imovinsko-pravnih odnosa pokrenuti upravni postupak za ishođenje građevinske dozvole. Hrvatske ceste su u postupku javne nabave za nivelaciju idejnog rješenja, izradu Studije utjecaja na okoliš, izradu idejnog projekta i lokacijske dozvole za dionicu spojena cesta Zlatar Bistrica – Zabok do Brezničkog Huma. Nadalje Hrvatske ceste imaju ugovorenu nivelaciju idejnog rješenja i Studiju utjecaja na okoliš za dionicu Popovec – Kašina.

Ministar više nije iz Krapinsko-zagorske županije pa su vjerojatno negdje drugdje prioriteti.

Ugovorena je izrada idejnog rješenja sa elaboratom o zaštiti okoliša, te idejni projekti i ishođenje lokacijske dozvole za projekt rekonstrukcije raskrižja ceste D8 i D9 u gradu Opuzenu. Planirana financijska sredstva dostatna su za očekivanu dinamiku izrade navedene projektne dokumentacije. Hvala. Glasovat ćemo o amandmanu. Amandman 17. također zastupnika Kluba zastupnika MOST-a. Navedeni projekt nije uvršten u plan građenja i održavanje državnih cesta. U narednom periodu razmotrit će se opravdanost projekta. Hvala. Nastavljena je realizacija započetih projekta zagorskog puta koji je kategoriziran kao D433, te je tijekom ishođenja građevinske dozvole koju je prethodno prije nego što je navedena cesta prekategorizirana u državnu cestu pokrenuo grad Split preko svojih službi. Amandman se ne prihvaća. U tijeku je izrada prometnog građevinskog i elektroprojekta semaforizacija te raskršća na državnoj cesti D31 odvojka za poslovnu zonu u gradu Velika Gorica. Hvala.

Amandman se ne prihvaća. U tijeku je postupak nabave za ugovaranje radova na modernizaciji i povezivanju semaforske opreme u sustav AZP na državnim cestama D30 i D31. Hvala. 21. uvaženog Grmoje. Amandman se ne prihvaća. U narednom razdoblju razmotrit će se predložene projekte pristupiti realizaciji sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Hvala. Glasovat ćemo. 22. gospodina Nikole Grmoje. 22. amandman se ne prihvaća. Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Hvala. 23. uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Amandman se također ne prihvaća. U tijeku je izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za realizaciju privoza državne ceste oznake D30 kod raskršća s državnom cestom oznake D31 u Velikoj Gorici. 24. je sada zastupnika Nikole Grmoje, opet. Amandman broj 24. se ne prihvaća. Predloženi zahvat obuhvaća ceste različitih upravitelja i uglavnom nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta. Hvala. Sada imamo set zastupnika Mire Bulja. Amandman se također ne prihvaća. Za dionicu D219 Privija – Han izrađena je projektna dokumentacija te se provedba radova planira u sljedećem investicijskom ciklusu sukladno proračunskim mogućnostima. Glasovat ćemo naravno i glasovat ćemo i za 25. 26. Amandman 26. se ne prihvaća. 27. Hrvatske ceste ulažu znatna sredstva u povećanje protočnosti prometne signalizacije na navedenoj dionici. Na tom području Hrvatske ceste su izradile i pustile u promet čvor Rokići, a ugovorena je izrada idejnog projekta i lokacijska dozvola, te glavnih projekata i građevinske dozvole za čvor Njivice. Za čvor Njivice je ishođena lokacijska dozvola te se nastavlja sa izradom preostale dokumentacije neophodne za početak izgradnje navedenog čvora. Nakon izgradnje navedenog čvora razmotrit će se opravdanost i eventualni prioriteti daljnjeg poboljšanja cestovne mreže na navedenom području. Hvala. Glasovat ćemo. 28. zastupnik Miro Bulj. Amandman se također ne prihvaća. Studija izvedivosti, poveznice čvor Vučevica – državna cesta D8, trajektna luka Split je izrađena. Hrvatske ceste nastavljaju sa daljnjim aktivnostima na projektu pokretanja studije utjecaja na okoliš sa ishođenjem rješenja o prihvatljivosti za okoliš. Planirana financijska sredstva dostatna su za očekivanu dinamiku izrade navedene projektne dokumentacije kojom je obuhvaćen novi most preko Kaštelanskog zaljeva. Hvala. Miro Bulj. Zbog složenosti realizacije ovog projekta, a koji se tiče izvođenja pod prometom nužno je razmotriti sve mogućnosti te će se sukladno tome pristupiti izradi projektne dokumentacije optimalnog rješenja. Hvala. Glasovat ćemo. Amandman se ne prihvaća. Na tom području Hrvatske ceste ishodile su lokacijsku dozvolu na dionici Dicmo – Sinj lokacija Kukuzovac. Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Nakon toga Hrvatske ceste nastavit će s daljnjim aktivnostima na projektu. Hvala. Glasovat ćemo. 31 zastupnik Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća. U tijeku je izrada projektne dokumentacije s provedbom upravnog postupka za rekonstrukciju dionice Čaporice – Velići. U tijeku je javni uvid na studijsku utjecaja na okoliš. Po ishođenju građevinske dozvole, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima planirat će se izvođenje radova rekonstrukcije prometne dionice u narednom planskom razdoblju. Hvala. Glasovat ćemo. 32 zastupnik Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste ugovorile su izradu kompletne projektne dokumentacije sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D33 dionica Knin – Drniš duljine 20 km. U postupku ishođenja lokacijske dozvole i posebnih uvjeta za promet, predmetni zahvat u prostoru Grad Drniš je rješenjem odbio izdati posebne uvjete te je u konačnici pokrenuo i upravni spor koji je naknadno riješen u interesu Hrvatskih cesta. Shodno gore navedenim cjelokupni postupak izrade projektne dokumentacije i ishođenje dozvola je bio zaustavljen na duži period, te je po okončanu upravnog spora ponovno pokrenut i u ovom momentu očekuje se izdavanje lokacijske dozvole i nastavak izrade novih vrsta glavnih projekata te tijekom 22. godine ishođenje građevinske dozvole za predmetnu rekonstrukciju. Hvala. Glasovat ćemo. 33 zastupnik Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća. Lokacijska dozvola na dionici Dicmo – Sinj lokacija Kukuzovac je ishođena. Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Nakon toga Hrvatske ceste nastavit će i s daljnjim aktivnostima na projektu. Hvala. 34 zastupnik Miro Bulj. Predmetna cesta nije u našoj nadležnosti. Radi se o nerazvrstanoj cesti u nadležnosti Grada Sinja. Hvala. I sada zastupnik Marin Miletić 35. Amandman se ne prihvaća. Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Hvala. Glasovat ćemo. Uvaženi zastupnik Marin Miletić ima i sljedeći amandman 36. Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Glasovat ćemo. 37 uvaženi zastupnik Ante Kujundžić. Ova dionica je najkritičnija kroz centar Zagvozda. Postoje problemi s rješavanjem imovinskopravnih odnosa koji su preduvjet za ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole pristupit će se izvođenju projektu. Hvala. Glasovat ćemo. 38 zastupnik Ante Kujundžić. Amandman se ne prihvaća. Kako bi se taj rotor realizirao potrebno je rušiti objekte u privatnom vlasništvu. Pregovaranje s vlasnicima je u tijeku te će nakon rješavanja imovinskopravnih problema rotor biti izgrađen. Hvala. 39 zastupnik Ante Kujundžić. Amandman se ne prihvaća. Navedeni projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta. U narednom periodu razmotrit će se opravdanost projekta. Hvala. 40 zastupnik Ante Kujundžić. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste će u suradnji sa lokalnom zajednicom izraditi svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju nogostupa vodeći računa o opterećenosti sigurnosti prometa posebno u ljetnim mjesecima. Hvala. 41 jel' da? Također uvaženi zastupnik Ante Kujudžić. Amandman se ne prihvaća. Navedeni projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta. U narednom periodu razmotrit će se opravdanost projekta. Hvala. Glasovat ćemo. 42 uvažena zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Amandman se ne prihvaća. Predviđeno je da u planu građenja i održavanja Hrvatskih cesta za 2022. godinu uvrsti usluga izrade projektne dokumentacije s provođenjem upravnog postupka za rekonstrukciju mosta na državnoj cesti D38 preko Novaljskog potoka na ulazu u Novo Selo. Hvala. Glasovat ćemo. Uvažena, 43 uvažena zastupnica Mirela Ahmetović. Amandman se ne prihvaća. Tražena sredstva za izgradnju ne mogu se planirati dok se ne odaberu varijante trase tzv. Plava magistrala, ne uskladi sa prostorno-planskom dokumentacijom, izradi studija o utjecaju na okoliš, provede postupak procjene utjecaja na okoliš te izradi ostala projektna dokumentacija i dozvole nužne za početak izvođenja radova. Hvala. Glasat ćemo. Uvaženi zastupnik Marin Miletić 44. Amandman se ne prihvaća. Prijedlogom financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. i projekcijama za 23. i 24. godinu predviđena su sredstva na aktivnosti A300008 sufinanciranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 10 milijuna kuna odnose se na namjenska sredstva za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama. Predmetnim sufinanciranjem bit će obuhvaćene jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima i odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koji stječu status brdsko-planinskog područja te jedinica lokalne samouprave na području Ličko-senjske županije, Gorskog kotara obuhvaćeno je drugom i trećom klimatskom zonom održavanja cesta. Hvala. Klub zastupnika MOST-a. Amandman se ne prihvaća.

Hvala. Glasovat ćemo. Uvaženi zastupnik Ante Kujundžić, 46. Amandman se ne prihvaća. Na kraju je izrada projektne dokumentacije za sanaciju mosta Omiš. Po završetku iste planirat će se radovi sanacije, dinamika će se uskladiti sa dinamikom puštanja prometno nove obilaznice. Hvala.

Najprije 47. Amandman se ne prihvaća. Napravljena je projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola. Za rekonstrukciju dionice Vukovar – Opatovac, izvođenje radova bit će podijeljeno u 4 faze. Zaobilaznicu Iloka je predviđeno izvanredno održavanje kolnika u duljini od 6 km. Hvala. Amandman se ne prihvaća. U tijeku su aktivnosti na nekoliko poddionica državne ceste D1 između Vrlike i Sinja. Završeni su radovi rekonstrukcije državne ceste D1 kroz Vrliku duljine 07 km. Završeni su radovi na sanaciji nestabilnih pokusa na dionici Vrlika – Satrić u duljini od 7 km, na 11 pozicija. U planu nabave je predviđeno ugovaranje radova i izvanrednog održavanja asfaltnog kolnika od dionice Maljkovo – Peruča duljine 6,3 km. Hvala. Glasovat ćemo. Amandman se ne prihvaća. Navedena dionica je županijska cesta, stoga nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Hvala. Glasovat ćemo. Amandman se ne prihvaća. Dovršena je izgradnja nogostupa na D56 kroz Donji Muč. Nastavak izgradnje nogostupa duž državne ceste u općini Muč uvrstit će se u narednom planskom razdoblju sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Hvala. Glasovat ćemo. Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Hvala. Glasovat ćemo. Amandman se ne prihvaća zbog proračunski ograničenih, izvršenih, navedenih projekata razmotrit će se u narednom planskom periodu. Hvala. 53. Navedena dionica nije dio mreže državnih cesta stoga nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Glasovat ćemo. Navedena dionica nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Hvala. Glasovat ćemo. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su u proteklom periodu obnovile asfaltni kolnik na državnoj cesti D1. Hvala. Glasovat ćemo. Hrvatske ceste su u proteklom razdoblju ugovorile usluge projektiranja projekta rekonstrukcije državne ceste D219 dužine oko 800 metara u Sinju. Ishođena je lokacijska dozvola, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Nakon toga krenut će se u realizaciju potrebnih radova. Projektom je predviđena izgradnja obostranih pješačkih staza. Hvala.

Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste će u narednom razdoblju provesti specijalistički pregled mosta na državnoj cesti D219 u mjestu Obrovac Sinjski s izradom projektnog zadatka rekonstrukcije sanacije mosta u suradnji sa Konzervatorskim zavodom budući da je navedeni most pod konzervatorskom zaštitom. Na samom mostu su sukladno pravilnicima uredno provedene mjere redovnog održavanja. Hvala.

Realizacija navedenih projekata će ovisiti o dinamici rješavanja upravnih postupaka i ishođenje građevinskih dozvola, a sukladno tome oni će biti uvršteni u plan nabave. Hvala. I posljednji amandman gospodina zastupnika Mire Bulja u ovom setu broj 60. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su ugovorile i u tijeku je izrada niveliranog idejnog rješenja i nove Studije utjecaja na okoliš za obilaznicu Dicma nakon što je usvojen prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije nastavit će se s daljnjim tijekom projekta. Planirana sredstva dostatna su za očekivanu dinamiku izrade projektne dokumentacije. Hvala. Glasovat ćemo o ovom amandmanu i o 59. ako nisam rekao, nisam siguran ćemo glasovati. I sad idemo na pregled amandmana Prijedloga financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Jedan, zastupnik Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća.

Amandman se ne prihvaća. Povećanje proračunskih rashoda i izdataka radi sanacije odlagališta otpada tzv. Crno brdo kod naselja Biljani Donji na kojem se nalazi preko 140.000 troske nije moguće iz razloga što se ne radi o odlagalištu otpada već o mineralnoj sirovini koja je odložena na privatnom zemljištu. Fond nema nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju.

Sredstva na aktivnosti A60013 pripravnički staž za zdravstvene djelatnike planirana su na temelju podataka o utrošenim sredstvima iz prethodnih godina te na temelju izvršenih analiza i projekcija potrebnih sredstava za financiranje pripravničkog staža za zdravstvene djelatnike i rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije. Hvala lijepa gospodin Dulibić. Poštovani državni tajniče, nisam zadovoljna s vašim objašnjenjem i tražim da se glasuje o amandmanu, analize vam očito ne valjaju i raspolažete sa krivim podacima. Ja sam zadnjih godinu dana vrlo intenzivno angažirana oko ove problematike i znam sve u detalje. Ono što niste uzeli u obzir je činjenica da su ta raspisana mjesta sa onim kvotama koje se nisu dale iskoristiti. Dakle, 675 mjesta za medicinske sestre, a ima ih na zavodu za zapošljavanje 50 i nešto. Prema tome, kvote ne valjaju, ne valja uopće raspodjela i plan za narednu godinu. Podsjetit ću da je za 2020. godinu izvršenje bilo 26,4 miliona kuna, za 2021. 3,5 milijuna kuna, a sada je predviđeno za 2022. još manje, 3 miliona 220 tisuća kuna. Dakle, uopće se ne vodi računa o tome da i dalje preko 2.000 ljudi čeka na svoj pripravnički staž, neki i po više godina. Ne postoji valjan pravilnik da se može staž dobivati po određenim kriterijima, dužina studiranja, oni koji su prije završili, prosjek ocjena itd. Prema tome, ispred vas je još jako puno posla, a rješenje niste ponudili. I sada je pregled amandmana Financijskog plana Hrvatskih željeznica Infrastrukture. Gospodin Gospočić, državni tajnik.

Amandman se ne prihvaća. Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge R106 Zabok – Krapina – Romec obuhvaćena je projektom povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije središnje Hrvatske, Lepoglavska spojnica za koju je u tijeku postupak javne nabave za izradu tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola. Predmetni projekt planiran je u programu investicijskih aktivnosti HŽ Infrastrukture K110009 izražena je nova pruga i izgradnja novih pruga i kolosijeka. Dakle, sve ove projekte koje smo spomenuli u infrastrukturi je spomenu gospodin veliki vođa Andrej Plenković na sjednici vlade u Krapini prije godinu, godinu i pol, dakle gdje je on obećao brzi završetak i brze ceste. Mislim da ste lagano podlegli pritisku jednog vašeg koalicijskog partnera i da nešto što je trebalo biti projektirano dakle za slijedećih 10 do 15 godina postepeno, vi ste dakle svu svoju energiju obuhvatili na to umjesto da ste nakon završetka ovog EU projekta elektrifikacije pruge Zagreb tj. Zaprešić – Zabok nastavili s elektrifikacijom pruge postojeće prema Krapini – Hromcu – Đurmancu i Sloveniji i elektrifikacijom pruge i reći ću rehabilitacijom pruge Zabok – Bedekovčina – Zlatar Bistrica – Konjšćina – Varaždin – Čakovec, dakle po postojećoj pruzi to bi bilo puno bolje nego ovako. Dakle, nisam zadovoljan sa vašim obrazloženjem. Tražit ću glasanje. Imam ja pravo i na stanku u ime Kluba SDP-a, nismo tražili danas.

Hvala.

Svi smo zadovoljni. Zastupnica Martina Vlašić Iljkić ima drugi amandman. Amandman se ne prihvaća. Obnova dijela pruge na, za regionalni promet planirana je u okviru pojačanog održavanja koje je obuhvaćeno sredstvima planiranim za pozicije A110000 administracija i upravljanje 32 materijalni rashodi. Istovremeno za obnovu i modernizaciju regionalne željezničke pruge R101 državna granica Buzet – Pula planirana je izrada studijske dokumentacije koja je u tijeku postupka javne nabave, a planirano je u programskim investicijskim aktivnostima HŽ Infrastrukture K110008 program aktivnih aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline. Hvala.

Nema više amandmana uopće.

Puno vam hvala što ste ostali. Hvala, hvala, hvala. Mislim trebali bi ustanoviti medalju kao što ima medalje kongresa i medalje Sabora, ali za ovakve stvari.